Nisam prekršila Poslovnik, zato što ste vi sada prepričali i promenili kontekst onoga što je izrekao poslanik Babić. Znači, niste citirali, nego ste prepričali. Nije tako rekao.

Poštovane dame i gospodo, predložili smo da se član 45, kao što je predsednica Narodne skupštine rekla, briše. Obrazložili smo, kako je to saopštio gospodin Babić, ovaj amandman podnet je radi usklađivanja sa prethodnim amandmanom, prethodni je podnet radi usklađivanja sa prethodnim i sve do člana 1. Predloga zakona o privrednim komorama, u kojem postoji temeljno obrazloženje, poštovana gospodo. Pa, pošto se nije čitalo, evo da pročitam. Neće ni stati u dva minuta, poštovana gospodo. Kaže se – usvajanjem predloženog zakona o privrednim komorama svi privredni subjekti bili bi prisiljeni da budu članovi jedne privilegovane Privredne komore Srbije, bez obzira na procenu u kojoj meri bi članstvo u Privrednoj komori doprinelo ostvarenju njihovih interesa. Onda obrazloženje teče dalje – Privredna komora Srbije bi na osnovu sadržine Predloga zakona o privrednim komorama bila zakonski uspostavljena kao centralan privilegovana privredna komora, što je predlog koji ne proističe, da se čuje, dame i gospodo narodni poslanici, ni iz tradicije, niti iz trenutnih potreba srpske privrede. Sledi drugi pasus, pa treći pasus, pa imamo obrazloženje na član 3, pa na član 9, pa na mnoge članove, poštovana gospodo. A, kada se mi usmeravamo na tradiciju, onda sugerišem, gospođo Gojković, da čitamo što je moguće više u periodu priprema za zakone.

Znači, provokacije ne prolaze danas.

Poštovane dame i gospodo, poštovana predsednice, samo za vas sada obrazlažem amandman na član 46. Vama posvećujem ovaj amandman. Naše obrazloženje za član 46, koji glasi „briše se“, evo, gospođo Gojković – ovaj amandman podnet je radi usklađivanja sa prethodnim amandmanom. Gospođo Gojković, po logici stvari, vraćamo se na obrazloženje na član 1. Predloga zakona. To nam je obrazloženje.

To ni ne može da se izbriše. Može. Ako ministar odluči da izbriše sve prethodne članove… Da izbriše i prethodna rešenja zakona? Ne prethodna rešenja zakona. Mi imamo Zakon o privrednim komorama, koji bi bio na snazi i u slučaju da ministar Sertić prihvati sve naše amandmane „briše se“ Gospođo Gojković, evo jedan ključni argument. Gospođo Gojković, ministre Sertiću, nama su ovde već prihvatali amandmane „briše se“ Gospođa Jorgovanka Tabaković prihvatila je dva amandmana koja su glasila „briše se“, gospodine Sertiću. Vi ne biste tu bili pionir, ukoliko biste prihvatili jedan ili više naših amandmana „briše se“ Gospođa Tabaković je krajem decembra 2014. godine… Gospođo Gojković, vi sada hoćete da me usmerite da izađem iz tačke dnevnog reda. Ja kao narodni poslanik, koji se striktno drži Poslovnika, govorim o tački dnevnog reda do poslednjeg sekunda, gospođo Gojković.

Poštovane dame i gospodo, ovaj amandman na član 47. posvećujem svim narodnim poslanicima iz vladajuće koalicije, koji su zainteresovani da čuju šta mi predlažemo da se briše u ovom Predlogu zakona o privrednim komorama. Poštovana gospodo, kada je reč o članu 47, to je pet stavova, koje mi možda ne bismo brisali kada bi osnovna logika ovog Predloga zakona bila usklađena sa onim što je sistem ideja, verovanja, vrednosti i mišljenja koje formalno zagovara ova Vlada. Kada mi uočimo da je delanje jedne Vlade u suprotnosti sa onim što je formalno saopšteno, kao sistem ideja, verovanja, vrednosti mišljenja u politici, onda je neophodno, poštovana gospodo, da reagujemo na ovaj način. Nadam se da niko od gošći ili gostiju iz Vlade Republike Srbije, koji su danas tu, neće ni u jednom trenutku bilo koju našu kritiku, primedbu ili opasku da doživi lično. Ovo je politička institucija. Mi ovde razmenjujemo argumente koji proističu iz različitih sistema, ideja, verovanja, vrednosti i mišljenja. (Zoran Babić, s mesta: Amandman.) Dakle, svih pet stavova, evo gospodin Babić hoće to da čuje, člana 47, mi predlažemo da se briše. Obrazloženje za brisanje ponudili smo i u pisanoj formi, uputili u Vladu i saopštili da je amandman na član 47. podnet radi usklađivanja sa prethodnim amandmanom, prethodni sa prethodnim, onaj prethodni sa onim prethodnim i sve tako, poštovana gospodo, do člana 1, do amandmana na član 3. i do amandmana na član 9, koji sadrži temeljno obrazloženje naših amandmana „briše se“, poštovana gospodo. Hvala, gospodine Arsenoviću, vi se ovde jedini među predsedavajućima striktno pridržavate Poslovnika naše Narodne skupštine. Svaka čast. Izvolite.

S obzirom da ste vi sada nastavili da predsedavate ovom sednicom, želela bih da vam skrenem pažnju na ono na što smo pokušali da skrenemo pažnju predsednici Narodne skupštine Republike Srbije, Maji Gojković, a to je da skrenemo pažnju na apsurdnost onoga što je malopre izgovorila. Mi želimo da se svi potpisnici amandmana čitaju imenom i prezimenom, a apsurd je u tome što neki poslanici Demokratske stranke nisu potpisnici ovog amandmana, tako da ste nas vi sve prozvali i dali ste nam pravo da govorimo po ovom amandmanu, iako, opet govorim, mi nismo potpisani.

Na član 48. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović i Jovan Marković. Poštovane dame i gospodo, podneli smo amandman i na član 48, gospodine Sertiću, ovoga Predloga zakona. Ceo dan raspravljamo, ne izlazi se odavde, malo je stigao umor, ali ne odustajemo. Sizifovski posao se nastavlja u našoj Narodnoj skupštini. Evo dodatnog argumenta, poštovana gospodo, za amandman na član 48. Predloga zakona. Vidim da najpažljivije sluša gospodin Jovičić. Mi smatramo, gospodine Arsenoviću, da obrazloženje za usvajanje Predloga zakona po hitnom postupku ne sadrži ni jedno suštinsko objašnjenje o razlozima, već je samo preuzeta formulacija koja piše u Poslovniku i onda se smatra da je to bilo dovoljno da mi ovde prihvatimo takav tretman naše Narodne skupštine od strane predstavnika izvršne vlasti. Dodali smo, suprotno tome, iz sadržine obrazloženja proističe da je zakon svrha sam sebi. Budući da predlagač nije obrazložio zašto je neophodno usvajanje Predloga zakona po hitnom postupku, niti je jednom rečju argumentovao da postoji veza između ideje da se Predlog zakona usvoji po hitnom postupku i postojanja javnog interesa za takvo delanje, građani, poštovana gospodo, s pravom mogu da sumnjaju da se razlozi za predlaganje ovakvog zakonodavnog projekta tiču ostvarenja nekih ličnih ili partikularnih privatnih interesa. Saradnica Ivana, koja je inače brižljivo radila na amandmanima, javlja da građani podržavaju ovu raspravu u Narodnoj skupštini, neki zbog toga što su uvereni da zakon nije dobar, a neki zato što misle, gospodine Arsenoviću, da je i ovo jedan od načina da saznaju šta piše u zakonodavnim projektima koje u Skupštinu šalje Vlada. Hvala. Na član 49. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović i Jovan Marković. Poštovane dame i gospodo, posebnu pažnju bih molio za amandman na član 49. Predloga zakona, jer se tiče Suda časti. Kada se pomene čast, naravno, slede asocijacije na čestitost, a naravno i na akademsku čestitost, čije unošenje u zakon, poštovana gospodo, ćemo svi zajedno danas da slavimo, jer će to da bude veliki pomak za našu zakonodavnu aktivnost. U stavu jedan, gospodine Arsenoviću, člana 49,koji mi predlažemo da se briše, piše sledeće – danom stupanja na snagu ovog zakona Sud časti Privredne komore Srbije, Privredne komore Beograda i sudovi časti regionalnih privrednih komora nastavljaju sa radom u skladu sa statutom komora i ovim zakonom, a sudovi časti regionalnih privrednih komora i Privredne komore Beograda, koje su u skladu sa ovim zakonom, pripojene Privrednoj komori Srbije, prestaju da postoje tim danom, uz ustupanje predmeta Sudu časti Privredne komore Srbije. Imam jedno dodatno zapažanje. Kada se predloži amandman – briše se, onda sami sebi uskratimo priliku da podnesemo, na primer, jedan od onih jezičkih amandmana, pa da malo doprinesemo tome da u jezičkom smislu zakon bude potpuno čist. Nisam bio primetio ranije, ali će u pravno tehničkoj redakciji, ja sam ubeđen, to da se uredi i, ako se usvoji ovaj Predlog zakona, on će u jezičkom smislu… Molim vas da usmerite svoju pažnju ka tome. Čak i kada se usvoji jedan zakon koji je loš, neka makar u jezičkom smislu bude apsolutno precizan i ispravan. Ja se i za to borim. Hvala. Ja ću biti veoma kratak. Prihvatanje amandmana, bilo koje poslaničke grupe, zavisi od toga koliko je taj amandman kvalitetan i koliko doprinosi poboljšanju nekog zakonskog predloga. S obzirom kakvog su kvaliteta amandmani koje podnosi kolega, ja verujem da će oni doživeti sudbinu njegovih amandmana, svi će se brisati. Na član 50. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i grupa narodnih poslanika Demokratske stranke. Možete li mi reći da li sam ja u toj grupi narodnih poslanika Demokratske stranke, pošto niste pročitali imena, pa ne znam da li se nalazim u toj grupi? Izvolite. Zahvaljujem. Dakle, radi se o članu 50. kojim se govori o stupanju na snagu ovog zakona gde mi vidimo da pojedine odredbe ovog zakona stupaju na snagu tek 1. januara 2017. godine, što nas dovodi u malu, ne znam kako bih rekla, nedoumicu zbog čega ste vi predložili da se ovaj zakon usvoji po hitnom postupku. U obrazloženju kažete da je to u skladu sa članom 167. Tu kaže - po hitnom postupku može da se donese zakon kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje i rad organa i organizacija itd. Ja sad ne znam šta vi tačno niste mogli da predvidite, pa predlažete usvajanje zakona po hitnom postupku, a sami ste rekli da je prethodni zakon veoma star i na koji način, ako će nastati štetne posledice po život, bezbednost zemlje i zdravlja ljudi itd, zbog čega onda možemo da čekamo do 1. januara 2017. godine? Mi mislimo da ste vi ovaj zakon predložili po hitnom postupku samo da biste prikrili da smo na istoj ovoj sednici u javni dug građana Srbije pretvorili javni dug Javnog preduzeća „Srbijagas“, a to što predlažete ovim da se po hitnom postupku usvajaju zakoni čije će odredbe tek za godinu i po dana stupiti na snagu nas samo utvrđuje u tom razmišljanju. (Zoran Babić, s mesta: Kao i vi za 800 miliona. Poštovane dame i gospodo, amandman na član 50. je pretposlednji amandman koji smo na Predlog zakona o Privrednim komorama podneli narodni poslanik Zoran Živković i ja. U članu 50. piše – danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Privrednim komorama osim odredaba članova tih i tih koji važe do 1. januara 2017. godine. Naša namera je bila da tokom rasprave gospodine Arsenoviću, ukažemo predlagačima da je bolje da na snazi i ostane ovaj Zakon o Privrednim komorama kakav je sada, umesto da nekim idejama menjamo postojeću regulativu na gore. Ja sam smatrao da je uvek primereno da u Narodnoj skupštini reagujem kada procenim da neka zakonodavna promena nas sve, građane naše Republike usmerava ka gorim uslovima delanja i mislim da ima još vremena da se ministar Sertić predomisli. Hvala. Na naziv glave XX. i član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Izvolite. Poštovane dame i gospodo, amandman na član 51. je poslednji amandman koji smo na Predlog zakona o privrednim komorama podneli mi narodni poslanici Nove stranke. U članu 51. što je i obaveza predlagača predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i mi bismo bili saglasni da ovakva odredba poslednjeg člana jednog predloga zakona bude ne izmenjena kada bi sadržina prethodnih članova ovakvog predloga zakona bila drugačija. Ministre Sertiću, mi smo obećali još u načelnoj raspravi da smo se pripremili za Predlog zakona o privrednim komorama, da smo čitali temeljno dodatnu literaturu i onu literaturu koja se tiče razvoja Privredne komore, da sam ja evo, ovde pripremio jednu knjigu koja ima pregled razvoja i misli od 1857-2007. godine, pa smo upotpunili ovaj period od 2007-2015. godine i ne samo ovakvom vrstom dokumenta, nego i drugom literaturom, analizama stručnjaka, konsultovali se ministre Sertiću, sa članicama i članovima privrednog saveta koji deluje unutar Nove stranke i imali smo jednu saglasnost da je bilo neophodno da na ovaj način reagujemo na ovaj zakonodavni projekat. Moje su, da smo mi bili u ovoj raspravi ubedljiviji. Ja sam saslušao vašu argumentaciju, sučelio te vreste argumenata i nije mi se učinilo da na osnovu sučeljavanja tih argumenata mogu danas ovde da kažem da ovaj zakonodavni projekat i da predlagač ovog zakonodavnog projekta zaslužuje podršku za taj zakonodavni projekat. Zato do kraja ostajem protiv ovoga poštovana gospodo i gospodine Sertiću. Ja sam opet potpuno suprotno uveren poštovani poslanici. Da je poslanik pročitao ovu knjigu kojom maše, tako velikom, koja prativ istoriju PKS još od 1856. godine, potpuno sam uveren i siguran da ni jedan član danas ne bi bio amandman tipa „briše se“, nego bi se potrudio da možda u nekim delovima da neki svoj doprinos kako bi smo učinili naš komorski sistem još boljim, još kvalitetnijim. Ovako je svojim komentarima praktično unizio ne samo predlagača amandmana, nego sve privrednike koji žele da funkcionišu u okviru jedinstvenog sistema, kojima je komora potrebna. Primeri iz sveta koje imamo, pre svega u kontinentalnom delu Evrope nam pokazuju kakvi su potencijali, kakva je snaga i šta stoji sve unutar komorskog sistema svake od tih zemalja. Na naziv iznad člana i član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović i Jovan Marković. Zahvaljujem gospodine potpredsedniče, Možda je gospodin Sertić primetio da mi ne želimo da ovaj zakon stupi na snagu. Zato predlažemo brisanje ove poslednje odredbe. Pozivamo narodne poslanike da podrže naše amandmane ili da prosto glasaju protiv zakona u danu za glasanje, zato što će efekat biti isti. Vi ste, kada smo počeli raspravu rekli da se mi, to što predlažemo da se brišu odredbe ovog zakona, predlažemo da se briše definicija PK itd. Samo smatramo da je postojeći zakon bolji od ovoga što vi nudite i što je još mnogo važnije, mi imamo danas jednu političku poruku za Vladu Republike Srbije, da se na ovakav način ne mogu donositi predlozi ovako ozbiljnih zakona, koji oprostićete, treba da definišu jako važnu oblast. Gospodine Sertiću, ne može u nedelju ujutru da se zakaže sednica Skupštine za ponedeljak ujutru, što nije vaš problem. To je problem ove Skupštine. Ne možete poslati 72. zakonska predloga po hitnom postupku zato što je to zloupotreba hitnog postupka. Vi ste po hitnom postupku poslali zakone čije će odredbe stupiti na snagu u januaru 2017. godine, tvrdeći da će nastati štetne posledice po život i zdravlje ljudi, po bezbednost države itd. Tako da mi ne želimo da ovaj zakon stupi na snagu. Nije tačno da onda neće biti zakona koji će se na to odnositi, jer u ovoj oblasti postoji zakon i zato pozivamo narodne poslanike da ili usvoje naše amandmane ili glasaju protiv ovog zakona. Na taj način da Skupština koja je birala Vladu Republike Srbije pošalje Vladi Republike Srbije da na takav način sa predstavnicima građana ne može da se ponaša. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na 66 tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENjA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE. Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić, Ivan Karić,Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović, Jovan Marković, Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Primili ste izveštaje Odbora za privredu i regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Ovo je recimo oblast u kojoj mi zaista vidimo potrebu da se nešto zakonski uredi. Ja verujem da je vama poznato, gospodine Sertiću, da smo mi imali razne čudnovate događaje kada je u pitanju Agencija za privredne registre…

Sad možete. Dakle, imali smo vrlo čudnovate događaje u prethodnih godinu dana kada je u pitanju Agencija za privredne registre. Mi smo imali, recimo, zamislite sada jednog građanina, koji izjavi da će se zaposliti u firmi svog brata. Zatim, imamo situaciju da na zvaničnom sajtu, zvaničnim podacima Agencije za privredne registre vidimo da taj brat, zaista ima firmu, firma koja ima ogromna dugovanja, koja je u blokadi itd. da bi brat izjavio da nema firmu i ako je građanin svega nekoliko, izvesno vreme pre toga, izjavio da će se zaposliti u toj firmi, da bi se na kraju utvrdilo da ta firma godinama poslovala sa falsifikovanim podacima tog istog brata, kom je valjda godinama ranije ukradena lična karta, neko osnovao na njegovo ime firmu, uredno izmirivao obaveze, potpisivao naloge iz banke i ta firma je godinama poslovala sa falsifikovanim podacima građanina Republike Srbije, koji ni ne zna da ima firmu, zato što sasvim sigurno da zna da ima firmu netačno izjavljivao da takva firma ne postoji. Tako da, kao što vidite, mnoge malverzacije se dešavaju u toj Agenciji za privredne registre. Sasvim je nemoguće da su ti građani govorili neistinu i mi vidimo potrebu da se ovo pitanje uredi. Međutim, kao i u svim dosadašnjim slučajevima predlažemo brisanje i ovog člana i svakog drugog člana ovog zakona, zato što smatramo da je jedini razlog zašto ste ih po hitnom postupku stavili na sednicu Skupštine Srbije taj da se prikrije da će ova Skupština za dva ili tri dana dug javnog preduzeća „Srbijagas“ pretvoriti u dug svih građana Srbije. Moram priznati da nisam razumeo ništa. Reč ima Zoran Babić. Nisam vas razumeo Aleksandra i nisam mogao ni da reagujem onda. U istom toj, gospodine predsedavajući, gospodine ministre, u istoj toj Agenciji za privredne registre evidentirana je i firma „Gardi“ Ja pretpostavljam, gospodine predsedavajući, da ste vi čuli za kompaniju „Gardi“, to je jedna ugleda kompanija koja se nalazi u vlasništvu bliskih saradnika Bojana Pajtića, zato što svi građevinski radovi, sve moguće što treba da se uradi u AP Vojvodini, se radi preko kompanije „Gardi“ Međutim, preko te kompanije „Gardi“ radi se samo jednosmerno i ona je zvanično u Agenciji za privredne registre i kada kažem to jednosmerno znači da Bojan Pajtić upućuje novac i uplaćuje na račun kompanije „Gardi“ i to recimo za dvorac „Heterlend“ za decu ometenu u razvoju milion i 200 hiljada evra, ali ta renomirana kompanija „Gardi“ nema nikakve obaveze i ne mora da uradi ništa za račun dece omete u razvoju, osim da postavi jednu tablu - metalna tabla koja mislim da bi trebalo da uđu u Ginisovu knjigu rekorda, jer košta milion i 200 hiljada evra. Toliko košta metalna tabla u režiji Bojana Pajtića. Ali, znate gospodo, deci ometenoj u razvoju, njihovim porodicama ne treba tabla metalna. Treba dvorac, potreban je prostor, potrebno je sve ono što je trebala kompanija „Gardi“, koja je registrovana u Agenciji za privredne registre, koja je aktivna da dobija novac od Bojana Pajtića, da dobija novac svih građana RS koji žive u Vojvodini, ali da ne radi ništa. Onda taj novac u nekim vrlo maglovitim putevima nestaje i dolazi do džepova funkcionera DS i njima bliskih ljudi. Uzgred, za „Srbijagas“, da, imali smo raspravu, da glasaćemo, ali glasaćemo jednom za razliku, završavam, od predlagača amandmana koja nije glasala jednom za tako nešto, glasala je četiri puta je glasala za mnogo veće iznose, za desetostruko veće iznose i tada je bilo u redu zato što je podržavala u Vladu, zato što je bila deo vladajuće koalicije, zato što je glasala i za sadašnjeg direktora „Srbijagasa“ i to je bilo u redu. Mi ništa ne prikrivamo zato što smo došli jako transparentno i javno ovde u Narodnu skupštinu. Evo, tu je i gospodin Sertić, tu su narodni poslanici SNS. Ali se neko stidi zato što ni danas Bojan Pajtić nije na svom radnom mestu, ni danas gospodine predsedavajući i vi koji možete otac da mu budete vi ste redovno na radnom mestu, a Bojan Pajtić nije na radnom mestu, a ljudi iz Srbije ga plaćaju da sedi i da radi, a on šta radi? Upućuje „Gardiju_“ milion i 200 hiljada evra i šetka se tu po Beogradu. Mogu da razumem nervozu predlagača amandmana jer od tih najavljenih silnih skupova došlo je par članova porodica narodnih poslanika. Moram da kažem da ni vas nisam razumeo, povezao sa amandmanom. Objašnjenje tražim od vas – da li je ovo bila replika ili po amandmanu ili šta je ovo, šta bi nam ovo bilo što je gospodin Babić?

Možete. Vi ste sami iskomentarisali šta smo slušali tri i po minuta. Mislim da je gospođa Jerkov govorila o temi, o amandmanu, o Agenciji za privredne registre… Ja sam rekao da ni nju nisam razumeo. Vi imate pravo na repliku s obzirom na izlaganje Babiću. Ovo je bio odgovor na njenog izlaganje i ja hoću da pojasnim upravo to koliko je ona bila u temi i govorila na temi svog amandmana, na temu Agencije za privredne registre i to da je firma o kojoj je govorila tri godine funkcionisala i da se sada postavlja pitanje falsifikovanje te dokumentacije. Govori se o potrebi za ispravljanje takvih nedostataka koji mogu da se desi u Agenciji za privredne registre. Nije bilo ni reči odgovora na tu temu, a uvek se, evo i u jučerašnjem danu i svih ovih godina u ovom sazivu, kada nema argumenata poziva na Pokrajinsku vladu, poziva na Bojana Pajtića, govori o potpuno drugim temama koje apsolutno nikakve veze nemaju sa ovim o čemu smo mi razgovarali i o čemu treba da govorimo danas. Ja vas pozivam da reagujete i vi i vašim komentarom ste potvrdili da prethodni govornik nije govorio ni sekundu o temu koja je tema dnevnog redadanašnje sednice. Jesam potvrdio, ali sam za oboje potvrdio. Izvolite. Molim vas, Zakon glasi – Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre. Član 1. definiše određene stvari koje su tema ovog zakona. Ovo nije Zakon o Agenciji za privredne registre, pa da na osnovu toga pričamo o Agenciji. Ali, da bih dao precizan i jasan odgovor na pitanje koje je postavljeno kroz amandman, dotična firma je osnivačke papire overila u sudu koji je u to vreme bio pod punom kontrolom svih članova koji su u to vreme bili na vlasti. Ako se negde može tražiti mesto prevare, to je onda kako su na osnovu lažne lične karte papiri u sudu overeni? To nikakve veze nema sa Agencijom za privredne registre. Ja vas molim da se vratimo na temu i da počnemo da pričamo o onome što je tema ovog zakona. Hvala, ministre. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre i kolege poslanici, da bi završili uopšte ovu priču sa mistifikovanjem tipa nekih potpisa, da li je nešto plagijat ili ne, znači, to ne utvrđuje ni Agencija za privredne registre, nego policija i sud. Prema tome, do dana današnjeg mi nismo imali jedinstvenu bazu podataka svih državnih institucija iz koje vi možete da vidite prvo o kojim ljudima se radi, ko su vlasnici određenih privrednih subjekata i kakvo je njihovo poslovanje, kao i da li su na određeni način zaista registrovani u skladu sa zakonom. Ovaj zakon treba suštinski da nam da, da reši kompletnu informisanost ciljne grupe od pola miliona ljudi koji su vlasnici od 400.000 malih i srednjih preduzeća. U toj centralnoj bazi treba da postoji evidencija ljudi koji rade na određeni nezakonit način, za koje postoje određena dokumenta, prekršajni upravni postupci i krivični postupci, a da država to ne zna. Za toliko privreda Srbije šteti i za toliko jednostavno unosi nered na tržište kapitala i osporava rad i zaustavlja rad onih drugih privrednih subjekata koji normalno rade. Zbog toga ovakav zakon treba prihvatiti i sve ove amandmane koji su u skladu sa tim „briše se“ i koji negoduju uopšte postojanje ovakvog zakona treba odbiti. Na naziv iznad člana i član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Da li neko želi reč? (Ne) Na naziv iznad člana i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, magistar dr Blagoje Bradić i Ivan Karić. Da li neko želi reč? (Ne) Na naziv iznad člana i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, magistar dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.

Da li neko želi reč? (Ne) Na naziv iznad člana i član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković, narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov i narodni poslanik Balša Božović.

Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković.

Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Na naziv iznad člana i član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana i član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana i član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković, narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov i narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana i član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković, narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov i narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana i član 14. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Jovana Jovanović i osam poslanika Demokratske stranke. Zahvaljujem. Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem.

Zahvaljujem. Na glavu V naziv iznad člana i član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Jovana Jovanović i osam poslanika Demokratske stranke. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana i član 22. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov i narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana i član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Jovana Jovanović i osam poslanika Demokratske stranke. Zahvaljujem. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Poštovane dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što je ministar Sertić ipak odlučio da na jedan predlog zakona koji brani danas u Narodnoj skupštini prihvati jedan amandman koji smo podneli mi narodni poslanici Nove stranke. Prihvatanjem ovog amandmana podrazumeva makar jednim delom usmerenje predlagača, predstavnika izvršne grane vlasti u našoj državi ka velikom načelu vladavini zakona, poštovana gospodo, zato što usklađivanje reči, rečenica, korišćenja znakova interpunkcija na odgovarajući način u skladu sa pravopisom i gramatikom srpskog jezika pre svega podrazumeva preciznost, a preciznost nam je neophodna kako bismo u državi imali vladavinu prava. Meni je samo žao što gospodin Sertić povodom većeg broja naših amandmana nije reagovao na isti način kao što je reagovao sada povodom prihvatanja ovog amandmana. Da je ministar Sertić u više navrata reagovao ovako, to bi za mene značilo i delanje u skladu sa vladavinom zakona. Ovako ostaje da debatujemo, da raspravljamo, da sučeljavamo stavove kada god je prilika, a sve u jednom cilju, da ovde stvorimo uslove, ja mislim poštovana gospodo, za jedno demokratsko, zrelo i pre svega važno mi je to da naglasim ovde, pre svega, savremeno društvo. Da se ne osvrćemo stalnu unazad, da se ne osećamo stalno da kaskamo i da kasnimo nego da smo u toku sa onim što se dešava oko nas u onom delu sveta koji je razvijen, napredan, pametan, inteligentan i da možemo da se takmičimo sa ljudima koji žive u tim delovima sveta. Hvala vam poštovana gospodo. Ja sam povređen što niste bar jednu reč iz amandmana izgovorili u ova dva minuta, samo jednu reč, samo recimo, potvrdu centralne evidencije, evo recimo to. Zahvaljujem se. Reč ima ministar Sertić. Ja bih bio zadovoljan da sam imao priliku da čitam vaše amandmane pa makar i u ovom duhu gramatičkih ispravki, ali na žalost najveći broj 90-99% vaših amandmana je bilo – briše se, a tu nemam šta da čitam i nikakav doprinos niste doneli zakonima, ovde jeste i hvala vam na tome. Zahvaljujem. Bolje manje dobrih amandmana nego veliki broj onih koji glase – briše se. Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na glavu VI naziv iznad člana i član 24. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković, narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem.

Zahvaljujem. Na naziv iznad člana i član 25. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana i član 26. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković, narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem.

Na član 27. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov. Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana i član 28. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković, narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana i član 29. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković, narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na 67. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Da li neko želi reč? (Ne.) Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Zahvaljujem. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić i osam poslanika Demokratske stranke. Zahvaljujem. Izvolite, gospodine Ćirić, imate reč. Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, imali smo i u načelnoj raspravi razgovora o ovom zakonu. Mi smo dali svoj stav. Ovo što radimo danas i član 1. i član 2. treba da isprave ono što smo usvojili sa pompenznom najavom, dakle, prethodnog zakona ili aktuelnog zakona o privatizaciji kada ste pompenzno najavili da će to rešiti mnoge probleme u privatizaciji i konverziji društvenog kapitala. Mislim da je jasno svima nama da ništa od toga nije bilo i da su efekti tog zakona koji smo usvajali pre godinu dana minorni. Bilo bi dobro da čujemo šta su ključni efekti tog zakona. Onda kada smo razgovarali i nismo se složili nitioko prethodnih projekata zakona, da i u ovom zakonu ponovo idemo koracima ka nekoj vrsti centralizacije i slabljenje kapaciteta institucija i neprihvatanje da neke institucije ne rade uspešno svoj posao sa pristupom da treba popraviti te institucije, i da treba podizati njihove kapacitete, investirati u sve njih, a ne gasiti ih tako što će sve nadležnosti na kraju doći u Ministarstvo privrede. Mislim da to nije dobar put i da nećemo imati efikasan posao koji je pred sobom, pred sebe stavilo i samo ministarstvo i Vlada Republike Srbije. Dakle, ja bih voleo da obrazložite i kažite nam na početku kada raspravljamo o amandmanima, šta su u suštini bili efekti prethodno usvojenog zakona i zbog čega tako brzo ulazimo u izmene i dopune ovog zakona o privatizaciji. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica dr Aleksandra Tomić. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, o kojim institucijama pričamo ako postupak privatizacije završavamo, čemu onda Agencije za privatizaciju? Prvo, obavezali smo se da ćemo kao država završiti ovaj postupak, potpisali određene dokumente što se tiče EU. U izveštaju o napretku Srbije, znači za ovu godinu imamo kroz izveštaj i sva poglavlja našu obavezu da završimo postupak privatizacije. I onda sada pričamo o izmenama i dopunama, znači koje se odnose na prestanak rada Agencije za privatizaciju sledeće godine i na te nadležnosti koje treba da završi i Ministarstvo privrede i onda sada govorimo o tome da neko gasi, odnosno uništava institucije. Ne, postupak privatizacije se završava. Društvena imovina prestaje da postoji. Prema tome, ove izmene i dopune upravo govore o tome da svi poslovi koji se odnose na postupak privatizacije na tržište kapitala i na kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza koje je agencija imala jednostavno mora Ministarstvo privrede da preuzme na sebe.

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Izvolite, gospodine Božoviću. Zahvaljujem, predsedavajući. Bečiću, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre. Ono što smo imali prilike da čujemo kada smo diskutovali na temu vašeg zakona o privatizaciji i kada ste nas uveravali da ćemo rešiti sve probleme u onim velikim sistemima, koji zapošljavaju 90, 100 hiljada radnika. Rekli ste da smo doneli zakon tako što ćemo u tom procesu privatizacije pre svega naći strateške partnere i naći one potencijalne partnere koji će preuzeti te firme, te fabrike kako bi sačuvali ogroman broj radnih mesta. Imamo danas situaciju sa PKB, on se privatizuje na najpogubniji mogući način, tako što se prodaje imovina. Onda imamo situaciju sa preduzećem „Dragan Marković“ u Obrenovcu, onda imamo situaciju sa industrijom motora „Rakovica“ gde je šest stotina radnika ostalo na ulici, da ste tu fabriku zatvorili a samo da vas podsetim da su njihovi proizvodi, traktori IMR bili nacionalni traktori u nekoliko afričkih zemalja, uključujući i Egipat. I danas su ti radnici bez bilo kakve mogućnosti da nađu novi posao, a to zemljište u Rakovici će biti pretvoreno u neki šoping mol. Iako smo malopre imali prilike da čujemo da ste vi završili postupak privatizacije, niste rekli do kraja kako? Završili ste postupak privatizacije neuspešno. Tako što ste samo zatvorili fabrike, tako što niste našli potencijalne i strateške partnere i samo tako što zemljište da su te fabrike postojale do juče, danas pretvarate u građevinsko zemljište da će se graditi šoping molovi u Beogradu. To je loša praksa. Ministar Željko Sertić, izvolite. Ovo da čujem iz usta nekog drugog poslanika ko nije bio u vlasti prethodnih 14 ili 15 godina, i neko ko je ostavio nama i privredu uređenu i sređenu i rešen proces privatizacije, i nezadužena preduzeća i radnike koji su srećni i zadovoljni i ja bih razumeo vašu primedbu i način obraćanja nama. Ostali biste nam potpuni haos, 556 preduzeća sam zatekao 3. septembra prošle godine, koja su samo prvih 50 od tih 556 preduzeća dugovale četiri milijarde evra. Devedeset i dve hiljade radnika kojima je godinama samo nada produžavana, znate dragi prijatelji, dragi radnici, jednog dana će doći neko sa čarobnim štapićem da mahne i vi ćete imati svi divne poslove i vaša preduzeća će sjajno raditi. A ovamo i u prethodnim zakonima, i svakog dana se priča o liberalnom konceptu o tržištu o funkcionisanju, a niko nije imao petlju političku, niti snagu da izađe i da kaže – ljudi, ovako više ne možemo da radimo jer uništavamo mala i srednja koja funkcionišu jer nemamo dovoljno investitora jer moramo da menjamo naše poslovno okruženje. Mi smo ti koji smo to uradili u ovoj godini. Mi smo ti koji smo ove godine 178 javnih poziva objavili za preduzeća od 2006. do 2014. godine, nijedno nije bila objavljeno. Trideset i prvog smo definisali da je kraj i završetak procesa prelaska društvenog kapitala, odnosno postojanje društvenog kapitala u ekonomskom životu Srbije. To će se i desiti sledeće nedelje. Agencija za privatizaciju u ovom obliku sa 300 zaposlenih, sa svim obavezama koje je imala u prethodnom periodu nema razloga više da postoji. To sam objašnjavao na početku i ponoviću sada, mi kao Ministarstvo preuzimamo jednu veliku obavezu na sebe da i u budućem periodu i kontrolišemo ono što je sve bilo u prethodnom periodu i da ove procese u budućem i narednom periodu završimo na najbolji mogući način. Na član 3. amandmane su zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić. Član 3. upravo govori o tome da ministarstvo nadležno za poslove privrede sprovodi i kontroliše sve postupke privatizacije u Republici Srbiji i obavlja dužnost posredovanja u prodaji javnog i društvenog kapitala, imovine, u postupku privatizacije. Dakle, pomenuli smo društveni kapital i najavu da će do kraja godine, dakle za par dana, 31. decembra 2015. godine, biti završeno sve sa društvenim kapitalom, da se ovaj zakon, koliko ja razumem, primenjuje od 1. februara, bar je takav plan, a da u istom ovom članu stoji da će nadležnost ministarstva biti prodaja javnog i društvenog kapitala, što znači da društveni kapital i posle 1. februara postoji u Republici Srbiji. Mislim da je to jedno od pitanja o kojima smo razgovarali, ali da li ćemo to shvatiti kao suštinski odgovor ili kao deo izgovora, to će sigurno zavisiti i od ovog odgovora, pošto vidim da je ministar spreman da da taj odgovor svima nama. Mislim da je važno, gospodine ministre, kada ste govorili o tome, jasno je, nije bio idealno vođen taj proces svih proteklih godina od kako je pokrenut od 90-ih godina na ovamo, i nema tog čarobnog štapića, i ako su mnogi proteklih godina mahali čarobnim štapićem, pa i davali laka obećanja, i među vama su i neki od njih, ali, mislim da je važno reći ne koliko je bilo objavljenih poziva, nego koliko je bilo realizovanih poslova, i to je očekivanje, da čujemo šta su efekti. Jer, o bilo kom zakonu mi ovde razgovarali i dizali ruke, i pritiskali tastere, vrlo je važno da vidimo kakvi su efekti tih naših odluka i mislim da će se efekti aktuelnog Zakona o privatizaciji koji prestaje da važi 1. januara, sa usvajanjem ovog novog, kakve su efekte doneli u privredi Republike Srbije. Zahvaljujem. Izvolite, gospodine Sertiću. O tome smo što pitate razgovarali i na Odboru i želim da vam ponovim i zbog vas i zbog drugih poslanika koji nisu to čuli, dakle, ostavljena je takva formulacija, samo za one kompanije koje su trenutno u sudskim procesima. Dakle, mi ne možemo da opredelimo niti da nateramo sud i sudove da završe proces do 31. decembra. Dakle, kada se procesi završe, zbog utvrđivanja različitih odnosa, najčešće između društvenog i državnog kapitala sud donese određenu odluku i u nekom preduzeću ćete imati različite procente. Jedan deo tih procenata vlasništva strukture će biti društveni kapital koji tog momenta mora da bude procesuiran. Dakle, samo zbog tog pravnog tumačenja, odnosno pravnog posla. Što se tiče same privatizacije, tako je objavljeno 178 javnih poziva za 100 preduzeća, i samo ću vam nabrojati glavna preduzeća bez medijskih kuća. Dakle, bez medijskih kuća, za 21, 3 miliona evra je prodato kompanija Bački Sivac, Agrobačka i Jadran, Nova Gajdobra i Mladi Borac, kompaniji Al Ravafed, za investiciju od 140 miliona evra, a već 40 miliona evra je u ovoj godini uloženo. Projekat Ferero za gotovo osam miliona evra, Sedmi juli, Sivac je prodat za 4,5 miliona evra, Rafinerija nafte prodata, C Makret i kompanija Zastava metal, Resavica, sve zajedno privatizacioni prihod u ovoj godini 49,666 miliona evra. Za razliku od tih godina koje sam rekao u jednom velikom, dužem nizu, gotovo šest i po godina niti je jedne objave, niti jedne prodaje, niti jednog jedinog evra za Republiku Srbiju, ili za te kompanije.

Zahvaljujem. Dame i gospodo, uvaženi ministre, ono što je takođe veoma bilo važno da znamo, jeste period u kojem ste i vi i gospodin Vujović nas ubeđivali ovde da ćete makar polovinu zaposlenih u ovim preduzećima sačuvati. Mi smo vam tada rekli da to ne može da prođe i da se bojimo da neće uspeti da sačuvate… Ja vas molim da rasprava ne ode u drugom pravcu. Dakle, amandman je ste briše se zato što ne želimo celokupan zakon da bude usvojen iz sledećeg razloga, iz razloga zato što su ove izmene i dopune lošije od onih izmena i dopuna koje ste vi imali u svom zakonu pre evo gotovo, ne mogu da se setim, ali ima godinu dana sigurno. Kažete da ste vi nešto zatekli što je kod vas napravilo veliki problem zato što ste nasledili veliki problem. Dakle, ko vam je ostavio to ako ne vaš kolega sadašnji ministar finansija? Ono što je takođe važno kada već pričamo o društvenoj svojini, i ovaj amandman upravo rešava i tu stvar i govori o toj stvari. Šta je sa DP Novi Sad? Šta je sa društvenim preduzećem u Novom Sadu koje danas upravo živi i živeće i naredne godinei to vi vrlo dobro znate? On jeste na jaslama države i on jeste da dobija novac iz budžeta, ali tamo su zaposleni nečiji partijski vojnici, bilo koje stranke, koja god da je u pitanju meni je potpuno svejedno i sve mi je apsolutno isto. Dakle, ono što ste zatekli, neće moći ni sada sa ovim izmenama i dopunama da rešite, čak ni sa ovim članom zakona, jer imamo problem što će 100 hiljada radnika otprilike ostati bez primanja. Sa 100 hiljada plata u Srbiji, imaćete i manju proizvodnju. Zahvaljujem gospodine Božoviću.

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandmanu skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

U članu 4. član 12. menja se i glasi – Kupac u smislu odredaba ovog zakona može biti domaće ili strano pravno ili fizičko lice. E sada, ova odredba zahteva precizniji i jasan stav i javni stav. Samo domaće pravno ili fizičko lice može biti kupac poljoprivrednog zemljišta. Zbog čega ovakva formulacija? Samo domaće pravno ili fizičko lice može biti kupac poljoprivrednog zemljišta. Mislim da treba jasno reći svim ljudima i onima koji su danas ovde protestvovali zbog osećaja da su ugrožena njihova prava, ali i zbog čitave javnosti u Srbiji, da iz ove formulacije proizilazi samo sledeće, da svi mogu da kupe poljoprivredno zemljište, mogu i stranci jer i strana pravna i fizička lica mogu da budu vlasnici domaćih pravnih lica pa samim tim i kupci poljoprivrednog zemljišta. Tako da je ova formulacija, čini mi se, pisana dosta tendenciozno da bi se na takav način ostavio utisak da samo domaća lica mogu biti kupci poljoprivrednog zemljišta. Zahvaljujem gospodine Ćiriću. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić. Izvolite, reč ima narodni poslanik Aleksandar Senić. Ukoliko prekoračim dva minuta, molim vas da mi odbijete vreme od vremena ovlašćenog predstavnika. Dakle, razgovaramo o članu 4. kojim se menja član 12. Zakona o privatizaciji i tu želim da ukažem na probleme koji su u jednom segmentu čak i protiv Ustava. Naš amandman je, naravno, odbijen. Predlog zakona sadrži normu po kojoj kupac, odnosno član konzorcijuma ne može biti, između ostalog, i lice koje je osuđivano za krivična dela protiv života i tela, krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv privrede, službene dužnosti, protiv zdravlja ljudi, krivična dela protiv javnog reda i mira, dakle, ne može biti lice protiv koga je pokrenut krivični postupak za ta krivična dela. Ja sada ovde pričam o tome da je ovakav predlog zakona protivustavan, pa bih molio gospodina ministra ako može da me sasluša. Dakle, gospodine ministre, ovim članom je određeno da kupac ili član konzorcijuma ne može biti lice protiv koga je pokrenut krivični postupak za određena krivična dela. Pričam o članu 4. stav 3. Dakle, ovakvim predlogom se krši, ili ovakvim predlogom je povređen ustavni princip prezumpcije nevinosti, jer pre nego što je neko osuđen i pre nego što je dokazano da je učinio neko krivično delo, vi ga ovim zakonom diskvalifikujete da ne može biti kupac ili član konzorcijuma. Smatramo da je ovakva enumeracija grupa krivičnih dela pogrešna, jer na primer u grupi krivičnih dela protiv, primera radi, života i tela je i krivično delo lake telesne povrede iz člana 122. Krivičnog zakonika. Drugo, predlagač nije predvideo da kupac, odnosno član konzorcijuma ne može biti lice koje je osuđivano za krivična dela po osnovu rada, krivična dela protiv polne slobode ili izbornih prava. Da se vratimo, nadam se da ste pronašli u Predlogu zakona ovaj deo koji se odnosi na kršenje ustavnog principa prezumpcije nevinosti.

Nažalost, zbog istorije privatizacije kod nas u našoj zemlji, zbog svih problema koji su se u prethodnom periodu dešavali, morali smo da budemo veoma obazrivi i da vrlo jasno definišemo koja su to lica koja ne mogu da pristupe procesu privatizacije. Vi ste sve nabrojali, slažete se sa većinom drugih stvari, osim onoga gde se kaže da je pokrenut krivični postupak. Čim je pokrenut krivični postupak, to podrazumeva da ima osnovnu sumnju i to je samo ograničenje dok traje krivični postupak. Dakle, ako lice bude oslobođeno, on će moći kao svaki drugi građanin da kupi. S druge strane, ovo nije jedini zakon u Republici Srbiji koji na ovakav način ograničava pristup određenim pravima licima koja imaju krivične prijave. Nažalost, ponovo kažem, zbog istorije, zbog svega onoga što nam se dešavalo, zbog prodaje preduzeća koja smo nakon toga vraćali državi ojađena i preuzeta u potpuno devastiranom stanju, morali smo da budemo obazrivi šta da radimo sa ovim preduzećima u narednom periodu. Zahvaljujem. U izmenjenom članu 4. predložili smo da se brišu stavovi od 7. do 14. iz prostog razloga što je ostavljena mogućnost da strani državljani, odnosno strani kupci budu kupci najplodnije zemlje u Srbiji. Upravo sam se vratio sa jednog protesta paora iz Vojvodine i poljoprivrednika iz Srbije, koji su vrlo negodovali zato što je Zakon o poljoprivrednom zemljištu npr. dozvolio da jedan od kupaca bude i Tenis, koji će kupiti 30% najplodnije zemlje. Gospodine Božoviću, Zakon o poljoprivrednom zemljištu ćemo da imamo ili u subotu ili u nedelju ili u ponedeljak. Zahvaljujem. Ovde se radi o tome da ostavljamo mogućnost da se kroz ovaj zakon omogući dalja privatizacija, odnosno kupovina državnog zemljišta od strane stranaca. Mi smatramo da to mora da se obriše, zato što zemlju prve, druge i treće kategorije, ukoliko dajemo onima koji ne obrađuju Srbiju godinama, decenijama, stotinama godina, već prvenstvo dobijaju oni koji se neposrednom pogodbom dogovore sa komisijom ministarstva, odnosno Vlade Republike Srbije, smatramo da tu građani Srbije, odnosno oni poljoprivrednici koji žive od ovoga neće imati mogućnosti da ostvare neke svoje interese. Radi se direktno o 70.000 ljudi koji žive od ovoga. Mi smatramo da je ovo veoma loše, jer ova formulacija omogućava teoretski, a to je znači i u praksi, da stranci kupe najplodniju zemlju u Srbiji, a da za srpskog seljaka ne ostane apsolutno ništa. Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković.

Član 5. ovog zakona govori o konačnosti odluka. Mi smatramo da ono što je dato u ovom članu se kosi sa Ustavom. Vi ste u prvom stavu rekli – odluke donete u skladu sa ovim zakonom su konačne; protiv odluka iz stava 1. ovog člana može se voditi upravni spor. Mi mislimo da je bitno uvesti i mogućnost prigovora na odluku, te naša izmena ovog člana glasi: „Učesnik u postupku privatizacije ima pravo prigovora na odluke donete u postupku privatizacije u roku od osam dana od dana donošenje odluke. Prigovor se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove privrede, koje je dužno da o prigovoru odluči u roku od osam dana od dana prijema prigovora. Akt kojim se odlučuje o prigovoru konačan je i protiv njega se može voditi upravni spor“ U odgovoru koji smo dobili kaže se – amandman se ne prihvata iz razloga što je predviđena odredba posledica koncepta predloga zakona koje ministarstvo nadležno za poslove privrede sprovodi i kontroliše postupak privatizacije, pa je shodno navedenom propisana konačnost odluka donetih u skladu sa ovim zakonom itd. Ja vas molim da još jednom razmotrite ovu mogućnost i uvedete u zakon naš amandman koji daje mogućnost nezadovoljnima u privatizacijama pravo na prigovor na odluku. Hvala. Zahvaljujem. Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.

Tu je dat raspored tih sredstava. Mi smo predvideli da se tačka 4. u istom tom članu sa 5%, a odnosi se inače na sredstva koja su namenjena lokalnim upravama u postupku privatizacije, da se ona poveća sa 5% na 35%, a da se tačka 5. briše. Tačkom 5. se kaže da će se 30% sredstava izdvojiti za druge namene koje poslovnom odlukom određuje Vlada Republike Srbije. U odgovoru se praktično kaže da Vlada mnogo bolje raspolaže sredstvima, nego lokalne uprave. Ovo je još jedan u nizu zakon kojima se gotovo na brutalan način vrši centralizacija cele države. Ova Vlada je rešila da sve centralizuje, ne vodeći računa o svim lokalnim samoupravama podjednako i, kao što reče jedan kolega pre neki dan, braneći zakone koje je predstavljao ministar Vujović, ova Vlada vodi računa o ciframa. Nažalost, izgleda da se njena briga svodi samo na cifre, a ne i na građane. Zahvaljujem.

Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić i devet poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Jovana Jovanović i sedam poslanika Demokratske stranke. Zahvaljujem. Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov. Zahvaljujem. Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, zajedno su podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i zajedno narodni poslanik Goran Ćirić, Jovana Jovanović i sedam poslanika Demokratske stranke. Zahvaljujem. Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, zajedno su podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Jovana Jovanović i sedam poslanika Demokratske stranke. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, ovde smo predložili brisanje celokupnog člana, a u stavu 3. koji glasi da onaj koji čini komisiju resornog zaduženog ministarstva mora da ima pet godina radnog iskustva na poslovima privrede, privatizacije ili na poslovima iz delatnosti subjekata privatizacije. Dakle, ovakav kriterijum upravo dovodi do toga da će ta komisija vrlo lako moći da bude ispolitizovana, da sa ovim kriterijumima možete da prijavite bilo kog člana SNS i da on bude taj koji će sutra odlučivati kako i na koji način će neko ko bude želeo da kupi određeno preduzeće, nekom neposrednom pogodbom, tu pogodbu će na kraju moći da dobije. Mislim da je veoma bitno da makar nešto transparentnije bude i iz tog razloga smo predložili brisanje ovog člana. Ja ću samo nekoliko narednih stvari ponoviti iz razloga što je veoma važno da se ova komisija odnosi na one radnike koji sutra vrlo lako mogu da ostanu bez svoje egzistencije. Kada neko odluči da nekom preduzeću više nema spasa, ti radnici će dobijati mizerni socijalni program ili bez socijalnog programa ostajati na ulici, a u pitanju je 100.000 ljudi u Srbiji. Kakvu će oni imati mogućnost sutra da se leče, da se prehrane, da svoju decu iškoluju? Dakle, kako i na koji način da zaštitimo 100.000 radnika, pa makar 30%, makar 40% ljudi da ostane da radi u nekom realnom sektoru i zašto smo na primeru IMR dopustili da 600 ljudi, koji su proizvodili neke traktore, izvozili, to je bio izvoz, danas ostanu na ulici, a ta fabrika bude tako brutalno zatvorena? Zahvaljujem. Zahvaljujem. Ovu silnu brigu za članove komisije i njihovu egzistenciju zaista ne mogu da razumem. Mi smo napisali u stavu 3. da je uslov, da bi neko postao član komisije, pet godina radnog iskustva na poslovima privrede. Dakle, neko ko treba da poznaje privredu. Druga stvar da ima iskustva u procesima privatizacije, što je veoma važno, jer ovo je stručna tematika ili da ima iskustvo na poslovima iz delatnosti subjekta privatizacije. Razumeo bih da ste vi dali amandman sa još dva, tri, pet ili deset kriterijuma kojima bismo pooštrili ovakav jedan član i definisali mnogo bolje i mnogo kvalitetnije pitanje izbora članova komisije. Ni po kojem osnovu, ni po kakvoj logici ne razumem kako ste smatrali da tim članom - briše se možemo da donesemo određeni kvalitet. Hvala. Zahvaljujem, gospodine ministre.

Hvala, gospodine predsedavajući. U članu 13. u stavu 2. se kaže da komisija koja radi sprovođenje postupka javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem ima tri člana i čine je predstavnik zaposlenih u subjektu privatizacije i dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove privrede. Naš amandman se odnosi upravo na ovaj stav gde se dodaje – ukoliko je subjekat privatizacije, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, i jedan predstavnik nadležnog organa AP Vojvodine. Smatramo da komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem kada je subjekat privatizacije na teritoriji AP Vojvodine treba da bude proširena još jednim članom, odnosno predstavnikom AP Vojvodine. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, zajedno su podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Jovana Jovanović i sedam poslanika Demokratske stranke. Zahvaljujem.

Izvolite. Dakle, predlažemo da se briše član, ne da bi se obrisao samo taj stav, već da bi se isključivo obrisao ceo zakon. svakim članom pokušavamo vama, gospodine ministre, da pokažemo da smo mi suštinski protiv izmena i dopuna ovakvog zakona. Zbog čega? Ne samo iz vida protesta, već zato što nemamo poverenja da će ovaj sada vaš novi zamajac, kada su u pitanju novi zakoni, pretvorili smo se u neku fabriku zakona ovde, koji su pritom neprimenjivi i veoma su loši i nisu u interesu građana, da će ova izmena doprineti rešavanju krucijalnih problema. U članu 15. se upravo govori, između ostalog, i o prodaji kapitala da se određeni ugovori ne odnose kada je u pitanju kapital, a ne u suprotnom kada se prodaje

To i vi sami znate. Mi ovde ne prodajemo brend. Mi ovde isključivo, ne zakonito, knjižimo zemlju na PKB da bi neko sutra došao do te zemlje i prodajemo grla, prodajemo stoku, imovinu, neke mašine, što je potpuno minimiziranje cene PKB-a, koliko bi se inače dostigla da se prodaje apsolutno kao nešto što postoji u Srbiji 60 ili 50 godina. Dakle, veoma je važno da se jedan deo u privatizaciji, tamo gde to ima smisla, odredi na prodaju kapitala. To je ono gde ćemo dostići mnogo veću cenu, nego ako prodajete 10.000 grla, pa će neko sutra reći – evo vam upola cene, jer niko drugi u Srbiji to neće da kupi.

Zahvaljujem, dakle ovde su ova tri amandmana 14, 15. i 16. koji se odnose na kapital velikih subjekata privatizacije. Dakle, ponavljam samo, da u skladu sa ovim što sam rekao malo pre, veoma je važno da vidimo i da ustanovimo, kako i na koji način mi možemo svoj interes da ostvarimo. Mi smo protiv privatizacije PKB-a, odmah da se razumemo, zato što smatramo da mnogi gradovi u Evropi imaju sličan model poljoprivredne proizvodnje, mnogi veliki gradovi u Evropi. Do duše ni jedan grad u Evropi, pa čak ni glavni, nema ovoliko veliki poljoprivredni kombinat kao što je PKB. Sa druge strane mi ga prodajemo bud zašto, tako što prodajemo njegovu imovinu, tako što će neko sutra da kupu neku konstrukciju, neku halu, neku mašinu, neki traktor, a neće kupiti PKB kao brend koji vredi mnogo više od njegove imovine. I on je nekada bio u minusu 70 miliona ili 80 miliona evra dok nije prešao u vlasništvo Grada Beograda, kada on prve godine beleži nulu, a sledeće godine plus, on je vredeo nekoliko stotina miliona evra. Vi ste imali potencijalnu cenu od pola milijarde evra, danas se on prodaje za, koliko, manje 50 miliona evra i mi mislimo da je to rasparčavanje vrednosti… Da, da. … vrednosti, jer kapital je mnogo vredniji od imovine PKV i upravo iz tog razloga smo predložili brisanje ovog člana zato što smatramo da u prodaji kapitala leži više novca i ako se mi sa tim konceptom, apsolutno ne slažemo. Mi smo protiv privatizacije. Ali, vi kada već privatizujete, pa bolje privatizujte neki brend, pa ćemo onda kroz taj kapital imati i neki jogurt, onaj trouglasti, koji je nekada bio, sećate se vi bolje nego ja. Ali, u svakom slučaju mislim da je važno da obratimo pažnju i naredni amandman, takođe govori o tome i javiću se pa ćemo diskutovati o tome, gospodine minsitre. Izvolite. Ja delim potpuno vašu uverenje da mi treba, ipak da za PKB i za svaku kompaniju koju prodajemo dobijemo što više sredstava, kako bi smo i kao država i kao te kompanije mogle da nastave da ulažu dalje i da se razvijaju. Međutim, trebali bi ste da znate elementarna ekonomska pravila. Uvek je imovina preduzeća veća od kapitala. Zato što oduzimate od imovine sve dugove i sve ono što postoji, a dugove ima i PKB. Dakle, u tom smislu bilo kakva prodaja kapitala bila bi svakako znatno manja nego što je danas prodaja imovine. Drugi parametar koji želim da vam kažem, to je da će biti definisana samo početna cena, a tržište će odrediti koja je vrednost PKB-a. Da li zaista vredi pola milijarde, milijardu, koliko bih ja prvi voleo i želeo da prodamo naš PKB, ili će to biti manje, ali će tržište odlučivati svakako to. Složićete se samnom i vi ste nekoliko puta komentarisali da se opredeljujete za tržišno funkcionisane i privrede i procesa privatizacije, da bude transparentan i jasan, kada objavimo javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju PKB-a zajedno ćemo učestvovati u tome, sva javnost će biti obaveštena, jer je to prosto tako zakonom definisan proces i videćemo kakav će rezultat biti na kraju. Zahvaljujem gospodine ministre. Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Jovana Jovanović i sedam poslanika DS. Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Dakle, ono što je važno, kada već pričamo o kapitalu i o imovini i u ovom slučaju preferirate imovinu u odnosu na kapital, ja se slažem sa vama, kada ga već prodajete, pri tome se mi ne slažemo sa tim, zašto ga prodajete sa početnom cenom od 51% utvrđene tržišne cene? Ako je već PKB toliko dobar, zbog čega ga prodajete po početnoj ceni od 51% Iz drugog razloga, ako se niko ne javi za tu početnu cenu, sledeća cena je 30% od tržišno utvrđene cene, dakle, šta vi ovde pokušavate meni da objasnite? Vi prodajete autobus koji prevozi putnike, koji ide svaki dan po gradu i on ima neku svoju vrednost zato što može da se upotrebi u svrhu zbog koje je napravljen, a vi taj autobus koji radi i prevozi putnike, rastavljate na delove i prodajete ga kao imovinu. Dakle, kapital autobusa je u tom slučaju mnogo veći od imovine, gospodine Sertiću, zato što taj kapital ima i neki njegov biznis uključen u sve to i neki budući prihod. Iz tog razloga smatram da je kapital u ovom slučaju mnogo vredniji od imovine PKB, jer i vi i ja znamo da će to sutra neko kupiti isključivo zbog zemlje koja se protivzakonito knjiži na PKB, e tu je imovina. To po dosadašnjim zakonima nije moglo, ukoliko se nešto promeni, u subotu ili nedelju na glasanju, ne znam kada će gospodin Bečić zakazati glasanje, mislim da će biti i te prilike, ali u svakom slučaju mi ovde moramo da prodamo biznis, moramo da prodamo nešto zbog čega PKB postoji 50 godina. Ne znam koliko ću dugo tolerisati da pričate nešto što nije u skladu sa amandmanima gospodine Božoviću. Zaista mi je teško da polemišem sa vama kada elementarne ekonomske postulate ne poznajete. Da ste malo bolje pročitali uredbe i zakon znali biste da PKB nije subjekt privatizacije definisan kao veliki subjekt privatizacije, jer nema preko 50 miliona evra godišnjeg prometa. To je prva stvar. Druga stvar, 51% je početna cena samo za procenjenu imovinu plus 100% vrednosti zaliha i svega onoga što postoji i u stočnom fondu i svih drugih kapitalnih vrednosti unutar PKB. Treća stvar, ponovo ponavljam, to je tek početka cena. Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Jovana Jovanović i sedam poslanika DS. Dakle, evo ovde u skladu sa dosadašnjim našim amandmanima da se ceo zakon obriše stoji da u članu 18. agencija uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove privrede, zamenjuje se rečima – ministarstvo nadležno za poslove privrede. Dakle, u redu, ukinuli smo agenciju i ovde agencija nema apsolutno višenikakvih ingerencija i to je opet sa naše strane, lično i iz mog ugla, potpuno manje važno zato što se mi ne zalažemo za prodaju PKB. Međutim, kada smo kod osnovnih ekonomskih pokazatelja i parametara, uzmimo na primer sledeći primer. Dakle, imamo PKB zamislite nedaj Bože 1999. godine i privatnik je vlasnik PKB neki stranac. Kreće bombardovanje Srbije i on PKB ugasi zato što ne želi pod bombama da dalje posluje. Zamislite da se to desilo, Srbija bi umrla od glasi. Zamislite drugi primer, neko kupi PKB, evo gospodin Martinović me pomno sluša, neko kupi PKB i onda proceni sledeću stvar, zamislite tržište mleka u Srbiji. On odluči da je veća cena u Africi i kreće da prodaje to svoje mleko nekom drugom. Na našem tržištu mleka dešava se pakao jer će skočiti cena, ali ne i kvalitet. Dakle, kod ekonomskih parametara, ja se slažem sa vama da je uvek važno imati ekonomske parametre. U ovom slučaju, ti ekonomski parametri u teoriji ne idu na ruku interesima građana. Zato što je 50% tržišta Srbije PKB, 50% tržišta Crne Gore, Makedonije je PKB. Dakle, mi imamo veliki problem da će neko sutra ako ugasi samo jednu od proizvodnji na tržištu napraviti potpuni kolaps. Iz tog razloga smatram da bi veoma voleo da čujem odgovor gospodina Sertića. Ali, gospodine Božoviću, malopre smo i čuli ministra koji je rekao da se ovo ne odnosi na preduzeće PKB, jer PKB ne spada pod ovaj član zakona, pod ovaj amandman koji ste podneli. Tako da vas molim, dovoljno je četiri amandmana, mislim da smo ovu stvar potpuno razmotrili. Zahvaljujem.

Ovde se sada desila jedna vrlo čudna stvar zbog koje mislim da ovaj zakon nije ni smeo da se nađe na dnevnom redu Skupštine zato što nije pripremljen u skladu sa metodološkim pravilima koje propisuje Narodna skupština ili gospodin Sertić i Vlada RS pokušavaju ispod žita da proguraju neke izmene zakona koje se ne nalaze u ovom zakonu, što je gospodine Sertiću onako, kako bih rekla, malo protivzakonito. Naime, vi članom 18, koji je prethodni član, intervenišete na član 42. stav 1. osnovnog zakona gde se reči - Agencija za razvoj ministarstva se zamenjuje rečima - ministarstvo, i onda u onom drugom delu zakona, molim vas da obratite pažnju vrlo je važno, ja bih volele da gospodin Bečić sluša jer se zaista radi o skandalu jednom koji ste ovde uradili, na strani 40. se nalazi taj član 42. Vi na stranama 41, 42, 43, 44. i 45. menjate članove zakona u onom pregledu odredaba koje menjate, a da u ovom predlogu zakona koji nam nudite, vi te promene ne unosite. Na koji način vi, gospodine Sertiću, gospodine Bečiću, ovo je izuzetno važna stvar, na koji način vi mislite da menjate odredbe tog zakona ili obrazloženje koje ste da li nije pripremljeno u skladu sa metodološkim pravilima? Što znači da nije smelo da se nađe uopšte na dnevnom redu. Vi ili menjate zakone mimo Narodne skupštine ili obrazloženje niste pripremili niste pripremili onako kako vam zakon nalaže i na taj način kršite Poslovnik, kršite pravila i mi kršimo zato što uopšte raspravljamo o ovome ili menjate zakone mimo Narodne skupštine, što bi čak i za vašu Vladu bilo previše. Osam članova zakona dajete pregled odredaba koje se menjaju, a da u predlogu zakona ne nudite Narodnoj skupštini da prihvati promenu tih članova zakona.

Izvolite. Ništa naša Vlada ne radi van zakona i van okvira koji su definisani, a pogotovo ne možemo da kažemo nešto ispod žita jer ovde već, ja ne znam koliko, od deset sati jutros sedimo i raspravljamo o svim tačkama zakona. A, vi ste malo požurili jer kada dođete do člana 30, ali verovatno me sada nećete čuti pošto pričate nešto drugo, a želite odgovor da dobijete, dakle, kada dođete do člana 30. videćete da u članu 30. ove izmena zakona zbirno prikazano šta se sve menja i na šta se odnosi, što nije protivzakonito i nije protivno bilo kojem pravilu za donošenje zakona. Na član 20. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić i osam poslanika DS. Evo, još jedan od tih članova gde vi u članu 20. kažete da se u članu 50. stav 2, alineja 6. reči - namirenja troškova privatizacije i brišu se, a mi kada na strani 32 obrazloženja koja ste nam dali pogledamo šta se menja u članu 20, mi vidimo da ste vi nekako dodavali i ministarstvo nadležno za poslove privredne, ministarstvo nadležno za poslove privrede, i sad, gde vi dodajete nekakve nove stavove itd? U kom članu Predloga zakona vi u član 20. dodajte sve ove reči koje se ne nalaze u članu koji nam ovde nudite? Prosto, gospodine Sertiću, ja ne znam kako je moguće da se nama u pregledu odredaba koje se menjaju pojavljuju stvari koje vi u ovoj Narodnoj skupštini ne nudite za promenu. Ja ne znam da li je vama jasno da vi morate zakone menjati tako što ponudite Narodnoj skupštini i predložite Narodnoj skupštini da ih ona u Danu za glasanje promeni. Recite mi, molim vas, na koji način vi sa više, zapravo utičete na isti član osnovnog zakona kroz više članova predloga za izmene i dopune? Vi dodajete nove stavove, vi menjate reči, vi menjate rečenice, a govorite nam da se samo u alineji 6. reči namirenja troškova privatizacije i brišu se. U pregledu odredaba koje se menjaju mi vidimo da vi menjate mnogo više od toga. Pa, ili menjate zakona mimo Narodne skupštine ili ne pišete dobro obrazloženja, a u oba slučaja, gospodine Bečiću, ovo ne sme da se nađe na dnevnom redu Narodne skupštine. Piše da ne mogu da se nađu akti koji nisu priređeni u skladu sa jedinstvenim metodološkom pravilima.

Moramo da pređemo na sledeći da bi dobili reč. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Izvolite. Hoćete vi gospodine Ćiriću ili Božović? Mislim da su sve ove primedbe koje gospođica Jerkov dala toliko ozbiljne da je neophodno da date pauzu i da sa stručnim službama sednemo i raspravimo to. Mislim da je to dobro pet minuta razgovora, ne na ovaj način preko mikrofona, javnosti nego je bitno da raščistimo jedni sa drugima i da vidimo da li je to u redu ili ne, jer su primedbe toliko ozbiljne da bi trebalo da razjasnimo sve to. Zahvaljujem. Izvolite. Meni je zaista žao što poslanici ne čitaju precizno i jasno. Pročitajte, član 30, jeste komplikovan, treba se malo napreti da ga razumete, ali vas molim pročitajte član 30. u kome jasno i precizno pišu sve odredbe o kojima pričate. Zahvaljujem, gospodine ministre. Razlikujemo se u pogledima tako da ne vredi.

Izvolite gospodine Seniću. Zahvaljujem gospodine predsedavajući. Opet ukoliko prekoračim dva minuta molim da mi odbijete vreme od vremena ovlašćenog predstavnika. Želim da ukažem na jedan stav u članu 21. kojim se menja član 52. Zakona o privatizaciji i to visoko-koruptivan i to stav 4. Dakle, da krenemo redom. Stav 1. ugovor o prodaji imovine je ugovor po pristupu i sadrži odredbe o ugovornim stranama, predmetu prodaje, ugovorenoj ceni i roku plaćanja. U redu. U stavu 2. se kaže da ugovor o prodaji može da sadrži i odredbe o iznosu i roku investiranja kupca, obavezi poslovanja, ograničenju raspolaganja imovinom putem otuđenja i zaloge itd. Onda je stavom 3. predviđeno da ukoliko ugovor o prodaji sadrži odredbe iz stava 2. obaveze kupca o tome koliko će investirati, da li mora i dalje da obavlja istu delatnost, da li se ograničava u pogledu raspolaganja imovinom putem otuđenja ili zaloga i po pravilu traje dve godine. Onda stav 4. koji je za nas suvišan i po našoj proceni visoko- koruptivan – izuzetno od stava 3. ovog člana zbog značaja očuvanja delatnosti na predlog resornog ministarstva u čijoj nadležnosti je delatnost subjekta privatizacije period ugovorenih obaveza može se ugovorom o prodaji imovine odrediti u trajanju od tri godine. Nijedan kriterijum, ni jedan princip po kome će resorno ministarstvo dati svoj predlog, jednostavno, slobodna je procena. Zašto tri godine? Da li možemo da obrišemo ovaj stav, jer je, ponavljam, visoko-koruptivan, i eventualno regulišite to ugovorom o kupoprodaji? Ponavljam, stav 4. u članu 21. kojim se menja član 52. za nas nije prihvatljiv jer ne sadrži nikakv princip nikakvo pravilo na osnovu kog će ministarstvo postupati i za nas predstavlja veliki potencijalni izvor korupcije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Izvolite gospodine Sertiću. Vi ste dali dobro pitanje, ali ako to povežete sa prethodnim stavom, u kome se kaže da sve obaveze vezano za investicije, za očuvanje proizvodnje ili delatnosti koja je vezana za određeno preduzeće se uglavnom donose na dve godine, ovaj član upravo daje mogućnost Vladi da u izuzetnim slučajevima traži da u ugovoru stoji da te obaveze budu još jednu godinu proširene. Dakle, to je pozitivno u odnosu na ono što vi kritikujete kao negativan stav.

Dakle, gospodine ministre, ako je neko u obavezi da izvrši određene investicije u roku od dve godine, a vi mu produžite na tri, to nikako nije u korist Vlade, već u korist onoga ko investira. Jednostavno, odlažete mu obavezu izvršenja i realizacije investicije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Dakle, gospodine Sertiću, mi smo predložili da se, poput zakona, obriše i ovaj član, gde u jednom stavu piše da kupac stiče pravo svojine nakon uplate ugovorene cene, u skladu sa ugovorom o prodaji imovine. Ono što nas interesuje, jeste kako i na koji način mi možemo sa sigurnošću da utvrdimo da je imovina procenjena u skladu sa tržištem i ko na kraju procenjuje tu imovinu? Da li možemo sa sigurnošću da utvrdimo da li je ta cena u skladu sa tržišnom cenom ili ispod nje, a tek onda da utvrdimo koji procenat se prodaje. Zbog primera IMR, gde mi na Rakovici imamo jedan veliki problem, gde nemamo poverenje da će neko da uzme u obzir, a tu su i radnici i sindikat je dolazio jedan dan u Skupštinu, pa se žalio i meni lično kao narodnom poslaniku. Dakle, kako i na koji način će se ceniti mašina ili onaj deo imovine koji nije u procesu proizvodnje došao do kraja, nego ne negde na sredini? Da li će se on ceniti? Kako ćemo moći da procenimo celokupan proizvod i pogon, jer će neko to sutra hteti da poravna, kupi prvo, da novac, a onda poravna i na tom zemljištu npr. napravi neke kvadrate? To je prodaja imovine. Nas samo zanima kako i na koji način ćemo doći do procene imovine, posebno onog dela koji nije došao kao finalni proizvod u procesu proizvodnje, nego je negde stigao na pola? I to su neki motori, i to su tamo neki točkovi, i to su neki delovi za te traktore. Kako i na koji način će se oni npr. ceniti? Ili ćemo samo reći – ma ne, to ne vredi ništa, po onoj staroj domaćinskoj, pa onda prodamo nekom ko tu digne dva miliona kvadrata? Nekada se osećam kao da sam ovde u školi, a ne u Skupštini. Izvinite molim vas, poštovani poslanici, ali ja mogu jedino da preporučim da kupite neku od knjiga koja se bavi tematikom procene imovine i kapitala i da pročitate. Naši zakoni u kojima ste učestvovali i vi u prethodnim periodima, dakle, ne samo u poslednjih godinu i po ili dve dana, nego i mnogo više, definišu ko je to ko vrši procenu vrednosti. Ovlašćeni procenitelji koji su za to obrazovani, školovani i definisani zakonom i licencirani da vrše tu funkciju. Oni svojim pečatom i potpisom garantuju za takve stvari. To što je bilo prevara u periodu kada ste vi bili na vlasti, to je drugo pitanje i danas se mnogi sudski organi bave takvim pitanjima. Ali, ne možete da ulazite u zakonska rešenja pitanjima - ko to radi? To rade zvanično procenitelji koji su za to školovani i ovlašćeni od strane države. Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka. Zahvaljujem. Na član 22. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Zahvaljujem. Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.

U članu 54. stav 1. tačka 3) briše se i st. 3, 4, 5, 6. i 7. brišu se. Dakle, mi ne smatramo da je to relevantno iz pozicije našeg odnosa prema ovom zakonu, ali kada je u pitanju upravo imovina koja se prodaje, veoma je važno dalje dati obrazloženje. O čemu se zapravo radi kada su u pitanju procenitelji i ovlašćeni? Gospodine Sertiću, nemojte prema nama da se ophodite kao prema ljudima koji su se prvi put susreli sa ovakvim stvarima danas. Nije istina. Dakle, mi upravo iz tog razloga razgovaramo sa radnicima koji ostaju na ulici. Zbog čega? Evo da vam kažem zbog čega. Zbog toga što je ovlašćeni procenitelj u slučaju PKB procenjivao imovinu i izostavio 10.000 grla kao stado, što je osnovna imovina tog preduzeća. Gospodine Božoviću, stvarno ne mogu više da vam dopustim. Non-stop pričate o PKB-u. Samo je primer bio.

Moramo da završimo, javite se na sledeći amandman. Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i zajedno Gordana Čomić i osam poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka. Zahvaljujem. Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i zajedno Gordana Čomić i osam poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka. Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i zajedno Gordana Čomić i osam poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka. Zahvaljujem. Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić i osam poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine Bečiću. Dakle, vrlo pratim svaki član i govorim o svakom članu, to je veoma važno, ali i često dam primere negde iz nekih ranijih vremena. Ono što je važno je da sam ja lično predložio da se obrišu stavovi 3. i 4, zato što ministarstvo nadležno za poslove privrede, odnosno ministarstvo gospodina Sertića sačinjava izveštaje o izvršenoj kontroli, utvrđuje ispunjenost ugovornih obaveza i predlaže odgovarajuće mere Vladi. Upravo iz ovog razloga imali smo primere u Vladi od 2004. do 2007. godine 23 sporne privatizacije, od ukupno 24. Razumemo se. Dakle, 23, evo i sami vi to znate, su u periodu Vlade Vojislava Koštunice bile sporne od strane Evropske komisije, koja isključivo traži od Srbije da ta 23 ili 24 na kraju sporna 23 sporne privatizacije su sporne zato što ovaj član, odnosno ovaj stav nije mogao da zaživi u praksi. Iz tog razloga smatramo da ne sme nikada više da se ponovi da nas Evropska komisija, posebno sada u procesu pridruživanja, opominje da npr. zaduženo resorno ministarstvo nema kaznu ukoliko ne ispuni ono što je zapisano u ovom stavu. Dakle, ne samo da je potrebno da vi nadzirete proces privatizacije, nego je potrebno da ukoliko ne poštujete zakon, odnosno službe u okviru vašeg ministarstva moraju da odgovaraju za ovo. Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, reklamiram član 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Mi smo ovde slušali u nekoliko navrata priču oko PKB-a. Evo, vi ste tu, gospodine uvaženi ministre, ako pričamo o PKB, Vlada Mirka Cvetkovića, uz asistenciju Dragana Đilasa i mnogih onih koji su imali interes od Demokratske stranke, od te iste Vlade, prebacili su zemljište u vlasništvo PKB-a, zato što su znali da će tu proći obilaznica, da će se izgraditi novi most, da bi posle mogli da prodaju to zemljište kao atraktivno zemljište njihovim prijateljima koji su ovu zemlju doveli u situaciju bankrota. To jeste istina što se tiče PKB-a, jer vi se non-stop pozivate na PKB, a to je uvek, se vraćate na mesto zločina, i to jeste vaš problem. Poljoprivredni kombinat Beograd nikakav problem danas, jer mi želimo da to bude uspešna kompanija, da omogućimo da ta kompanija bude konkurentna na tržištu i sve ćemo dati da to postignemo zajedno sa Vladom, sa ministrima i sa ovom Skupštinom. Ali, vi ste pljačkali po PKB-u, to moraju građani Beograda i Srbije da znaju. Još jednom ponavljam, da građani Srbije to čuju. Vlasništvo, tj. republičko i gradsko zemljište koje je bilo odlukom Vlade Mirka Cvetkovića, a znate kako je šakom i kapom taj isti čovek zajedno sa Đilasom i Tadićem delio tajkunima zemljište, preinačili su vlasništvo PKB-a da bi prošla obilaznica, a atraktivno zemljište bi se posle dalo nekom novom Šutanovcu ili istom Šutanovcu da gradi pašnjak, odnosno da gradi zgrade i da postane veliki investitor. Dobićete reč gospodine ministre. Ali, vidite gospodine Božoviću šta se dešava kada odstupite od teme i od dnevnog reda, tako da vas molim. Ja sam morao da dam gospodinu Jovičiću, bez obzira što je malo to odstupilo od povrede Poslovnika, morao sam da dam da se vidi neko drugo gledište na problem oko PKB-a, ali ste vi iz rasprave u raspravu doveli do toga da mi sada pričamo o temi koja nije u dnevnom redu i nije predmet amandmana. Tako da vas molim da vodite računa kod sledećih amandmana da ne izazivate ovakvu vrstu replike. Moram da odgovorim poslaniku Jovičiću. Tačno je sve što ste rekli. Dakle, to zemljište koje je nekada pripadalo gradu je prebačeno na PKB, upravo sa pretpostavljam tom idejom i namerom, jer nije to bila jedina kompanija koja je na takav način pripremana za prodaju i privatizaciju, ali mi smo to promenili. To zemljište neće biti uključeno u imovinski paket koji kad se bude prodavao PKB, vraćamo ga i biće na posebnim tenderima prodavano kao građevinsko zemljište, od čega će ova država imati koristi kako je trebala nekada da ima. I, to je način kako se sprovodi privatizacija i zato je važno da odgovorni ljudi u Ministarstvu privrede i u svim drugim državnim organima rade svoj posao ispravno. Na član 26. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić. Hvala gospodine predsedavajući. Član 26. govori o kontroli izvršenja ugovornih obaveza. Stav 3. kaže – ministarstvo nadležno za poslove privrede sačinjava izveštaj o izvršnoj kontroli, utvrđuje ispunjenost ugovornih obaveza i predlaže odgovarajuće mere Vladi. Naš amandman se sastoji u tome da se uvodi obaveza da se izveštaj o predloženim merama i naravno izveštaj o izvršavanju ugovornih obaveza dostavlja i Narodnoj skupštini, naročito kad su u pitanju strateški investitori. Još jednom je amandman odbijen, gde se kaže – da je članom 84. Zakona o privatizaciji već ta obaveza postoji. Međutim, obzirom da se ovde radi o merama koje Vlada predlaže, odnosno o merama koje ministarstvo predlaže, mislim da bi bilo dobro da svi narodni poslanici znaju kako teče ispunjenje ugovornih obaveza između ministarstva i strateških investitora. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 27. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS. Izvolite.

Ako se brišu i zapeta i te reči zašto ne piše brišu se zapeta i reči ili se nešto drugo dešava sa tim rečima, zaista je potpuno iz ovoga u kom slučaju nam fali kraj rečenice, da ne kažem predikat fali u rečenici, tako da sad ja ne znam. Očigledno, dali ste po hitnom postupku 69 zakona, ne vi lično, ali Vladi, ali dajte malo neka neko pogleda te zakone pre nego što dođu u Skupštinu ili nam recite šta se dešava sa rečima „pokretanju likvidacije“ i dodajte glagol u tu rečenicu ili promenite da se vidi da se brišu i te reči i zapeta u tom slučaju pretpostavljam treba amandmanski reagovati na ovaj Predlog zakona s obzirom, na to da nekad držite da su te lektorske intervencije pravno-tehničke redakcija, a nekada su predmet izmena i dopuna zakona. Zahvaljujem.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 29. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i zajedno narodni poslanici Gordana Čomić i osam poslanika DS. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 30. amandman je podneo narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Zahvaljujem. Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Zahvaljujem. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Aleksandra Tomić i Zoran Babić. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetika prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, prvo da se zahvalimo što ovakav amandman je usvojen, a predlog je taj da se definiše tačko uloga Agencije za privatizaciju nakon gašenja, da ona praktično postaje agencija za rešavanje sporova. Očito je naša prošlost pokazala da su sporovi samo i ostali. S druge strane, interese države zastupaće Državno prvobranilaštvo tako da i ono što se odnosi i na zaposlene i na ljude, tačno se definiše.

Izvolite, gospođo Karavidić. Hvala gospodine predsedavajući. Član 31. govori o tome šta se dešava posle gašenja Agencije za privatizaciju. Mi smo predložili izmene stava 3. i predložili brisanje stava 5. Ukratko, predlažemo da ministarstvo preuzme sve zaposlene osim onih zaposlenih koji su raspoređeni na poslovima zastupanja, a koje preuzima Državno provbranilaštvo za razliku od Predloga zakona koji predviđa da ministarstvo preuzima samo zaposlene u Agenciji za privatizaciju raspoređene na poslovima privatizacije, tržište kapitala i kontrole izvršenja ugovornih obaveza, a ostale zaposlene tretira kao višak i kojima prestaje radni odnos. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem gospodine Bečiću. Dame i gospodo, uvaženi ministre, predložio sam brisanje stavova 4. i 5. uz jedno dodatno objašnjenje gde se zaposlenima koji ne budu preuzete u smislu stava 3. i 4. ovog člana prestaje radni odnos danom prestanka rada Agencije za privatizaciju uz isplatu otpremnine u skladu sa zakonom kojim je urađeno više zaposlenih u javnom sektoru. Ono što je moj predlog, ono što je moje pitanje vama i zbog čega sam isključivo protiv, ovde nema nijedne jedine reči o prekvalifikaciji i da li imamo bilo kakvu analizu o kom broju radnika je reč, s obzirom da ste i vi i gospodin Vujović dok je bio na vašem mestu govorili o sto hiljada zaposlenih u preduzećima gde moraju da se restrukturiraju i da se nađe rešenje i strateški partneri, to u velikoj meri niste kao Vlada ispunili. Dakle, da li ćemo sa jedne strane i koliki broj nezaposlenih imati, a očigledno je da hoćemo, koliko ljudi će ostati bez posla i zašto nemamo nikakvu prekvalifikaciju onih radnika koji negde mogu da se sa jednog radnog mesta prebace, ukoliko se njihova osnova, odnosno delatnost firme ugasila na neko drugo radno mesto, ukoliko u javnom sektoru ili u nekom državnom preduzeću postoji potreba za radnicima. Nama je važno da brinemo o ljudima, zato što neko kada izgubi jednu platu, to je izgubila cela porodica jednu platu i onda imamo problem da nekog radnika koji je ostao bez posla, da mu pružimo nadu da će sutra na tržištu radne snage već moći da dođe do tog posla. Posla nema, radnih mesta nema i iz tog razloga nas zanima kako i na koji način ćemo uz ovu otpremninu i dalje brinuti o tim ljudima i gde će oni naći nova radna mesta. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Ja bih voleo da ste vi tako brinuli o radnicima koji su primali 15, 20 ili 25.000 dinara platu i da ste zaista u prethodnom nizu godina mogli da učinite sve da oni danas imaju, barem ovakve kakve imaju radnici u Agenciji za privatizaciju. Poštovani poslanici, prosek plate u Agenciji za privatizaciju je preko 100.000 dinara, prosečna plata. Dakle, preko 300 zaposlenih sam zatekao u Agenciji za privatizaciju, koja sedam godina nije nijednu privatizaciju realizovala i to je briga poslanika koji predlažu brisanje sad ovog člana i razmišljanje o budućnosti, a potpuno se slažem da treba ljudi da se prekvalifikuju, da se preobrazuju i imaće priliku sada svi ovi koji su radili na tim poslovima, koji budu ostali bez posla u Agenciji za privatizaciju, da sva svoja znanja primene na tržištu u realnom sektoru i da nađu i da vide kako to znači, odnosno šta znači raditi u realnom sektoru i boriti se svakog dana za svoju budućnost.

Zahvaljujem. Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Uvaženi ministre, kolege poslanici, predlog ovog amandmana koji ste usvojili je suštinsko usklađivanje sa budžetom Republike Srbije, koji smo usvojili za 2016. godinu. S obzirom da se Agencija gasi praktično 1. februara 2016. godine, sredstva koja su bila namenjena, sada se tačno preusmeravaju sa određenih pozicija novoj agenciji za rešavanje sporova i Ministarstvu privrede, shodno tome koliko u tom reciprocitetu koja treba da povuče. Samim tim, mi suštinski i finansijski, u stvari ovaj zakon uvodimo u tokove, na osnovu kojih vi možete da vršite implementaciju ovog zakona koji Skupština bude usvojila. Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem gospodine Bečiću, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre Sertiću, ovde se u stavu 4. – postupci odlučivanja po prigovorima i žalbama, od strane onih koji smatraju da su oštećeni u procesu privatizacije, a Ministarstvo nadležno za poslove privrede, koje do sada nije odlučilo po tim žalbama i po tim prigovorima, do dana početka primene ovog zakona, okončaće se po odredbama, ovog zakona. Ovo ovako ne može da stoji, iz prostog razloga što ima elemenata retroaktivnosti, nedostaje rečenica – ukoliko su odredbe ovog zakona povoljnije po one koji su se žalili ili prigovarali i imali prigovore u skladu sa procesom, kada je u pitanju proces privatizacije, gde oni smatraju da su njihova prava ugrožena. Dakle, ukoliko je ovaj zakon, odnosno izmene i dopune, a ja ne znam da li jesu, povoljnije, onda možete da odlučujete po njima, a ukoliko su nepovoljnije, ne možete, zato što je u pitanju retroaktivnost, samo jedna mala pravnička ispravka.

Zahvaljujem. Na član 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i Balša Božović, i zajedno narodni poslanici Gordana Čomić i osam poslanika Demokratske stranke. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji je loš zakon i mi smo iz tog razloga, ovaj član predložili da se obriše, kako ne bi nikada ovaj zakon zapravo stupio na snagu. Smatramo da ovaj zakon ne treba da stupi na snagu, iz svih argumenata koje smo izneli danas i kada ste menjali i dopunjavali ovaj zakon pre određenog broja meseci, vi i gospodin Vujović, kada smo govorili da se ništa dobro neće dogoditi, posebno za 100.000 zaposlenih u sektoru koji pokušavate nekako da ugasite, zato što niste bili sposobni da nađete strateške partnere. To je samo za nekoga 100.000 radnika, a za Srbiju je to 100.000 plata, 100.000 manje plata će smanjiti proizvodnju u Srbiji. Nisam siguran na koji način i kako će ova predviđanja uticati na rast društvenog proizvoda u 2016. i 2017. godini, s obzirom da smo od strane predsednika Vlade Republike Srbije, od strane gospodina Vujovića imali prilike da čujemo da planirate neki veliki rast. Dakle, PKB, „Dragan Marković“, IMR i mnoge druge kompanije u Srbiji, imamo najave i kada je u pitanju FAP u Priboju i ostale, jer neće moći da opstanu, ukoliko se pod hitno ne nađu strateški partneri, a očigledno je da ih nema i nažalost, 100.000 ljudi će u Srbiji u 2016. i 2017. godini ostati bez posla. Smatramo da je veoma loše da politika Vlade, kada su u pitanju privatizacije, bude osvrnuta na period Vlade Vojislava Koštunice i kada su bile 24 sporne privatizacije. Ovde nema spornih privatizacija, u ovom slučaju gašenja ovih preduzeća, zato što se ona i ne privatizuju, ali u svakom slučaju, briga o radnicima manjka ovoj Vladi i mi smatramo da 100.000 porodica u Srbiji će biti ugroženo sa 100.000 manje plata.

Reklamiram član 107. i mislim da je ovo, pre svega, vređanje dostojanstva Narodne skupštine, da govorite da Vlada Republike Srbije ne misli o radnicima, da iznosite neistine, da ne postoje strateški partneri i da se mi njima ne bavimo, a ja bih prethodnog govornika upitao, neka nađe jednog strateškog partnera ili ne on, on zaboravlja da postoji predsednik pokrajinske Vlade koji predstavlja trenutni režim u Vojvodini sa 6% podrške, čak i manje, sa 5% podrške, koji ide po svetu i priča sve najgore o svojoj državi. Mislim da bi mu bilo bolje da je napravio neki aranžman za tu istu našu zemlju, Srbiju, da omogućimo nova radna mesta. Dok on ide po svetu i priča sve najgore o našoj zemlji, misleći da će na taj način da sruši Aleksandra Vučića ili našu Vladu, bolje da se bavio nekim konkretnijim poslom, nego što je danas ispao smešan sa 200 ljudi koje je doveo ispred Skupštine Srbije, a videli ste, u Novom Pazaru 4.000 ljudi je dočekalo predsednika Vlade Aleksandra Vučića. Te dve slike vam dovoljno govore o tome kakav je naš odnos prema radnicima i koliko nas radnici i građani Srbije cene i poštuju, a kakav je vaš. Iako ste pokušali da zloupotrebite ljude sa nekim, pod znacima navoda protestom, a to je više bilo kao neka tribina u nekom mesnom odboru DS, nikakav to protest nije bio, ali to samo govori o vašem odnosu. Prvo ste te ljude pljačkali, Šariću i mnogim drugima ste davali zemlju u bescenje, a onda posle dovodite zemljoradnike da se žale. Ali, videli ste, predsedavajući, da je to bila samo farsa i da bi gospodinu Pajtiću bolje bilo da bude na svom radnom mestu. Zahvaljujem.

Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasnje? Zahvaljujem.

Član 37. kaže da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ Obzirom da znamo da se ovaj zakon primenjuje od 1. februara, ne vidimo razlog da se krši ustavna norma, koja kaže da zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, te je u tom smislu i naš amandman. Zahvaljujem. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na 68. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.

Naime, ovaj član govori o pokretanju upravnog spora. Mi smo izmenili naziv tog odeljka. Predlažemo da on nosi naziv – pravo na pravni lek i pokretanje upravnog spora. U samom članu se kaže da odluke donete u skladu sa ovim zakonom su konačne i protiv odluka iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. Mi i dalje insistiramo na tome da se uvede i mogućnost izjave žalbe ministarstvu nadležnom za poslove privatizacije, jer mislimo da je to jedno od osnovnih ustavnih načela. Stoga predlažemo da upravni postupak, kao jedan od konačnih postupaka stoji, ali da se uvede i pravo na žalbu ministarstvu koje je nadležno za poslove privatizacije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima ministar. Dakle, ne može Ministarstvo privrede biti nadležno i u prvom i u drugom žalbenom postupku. Zbog toga je predviđeno da se automatski ide na upravni spor. Hvala.

Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.

Zahvaljujem. Mi smo u članu 8, kojim se dodaje novi član 12a, zaključili da je došlo do greške prilikom pisanja Predloga zakona, a u tom stavu 3. članu 8. piše: „Ako se ministarstvo nadležno za poslove privatizacije ne izjasni o odluci iz stava 1. ovog člana do dana donošenja odluke, smatraće se da je prisustvovalo sednici skupštine akcionara i glasalo protiv donošenja te odluke“

Ako nije došlo do greške, mi smo amandmanom dali ispravku da se smatra da je ministarstvo prisustvovalo sednici skupštine akcionara i glasalo za donošenje te odluke. Vi ste odbili amandman, što znači da ćemo imati u našem zakonodavstvu i takav presedan da ćutanje administracije znači da je neki državni organ protiv donošenja neke odluke ili protiv pozitivnog rešavanja nekog zahteva. Ovo nikako nije presedan niti u pravnoj praksi, niti u praksi ministarstva, odnosno agencije, s obzirom da ovakav član definisan stoji već deset godina, a radi se o glasanju u preduzećima i privrednim društvima u kojima akcionarski fond ima neki svoj deo kapitala. S obzirom da je najveći deo najčešće manjinski, mnogo je svrsishodnije da on bude, a ne može kao manjinski partner da utiče na ključne odluke, da on bude upravo definisan kao nesaglasnost za odluku, a tamo gde je važno da se fond saglasi, onda se svakako šalje neko ko će prisustvovati sednici. S druge strane, veliki je broj preduzeća koji donosi određene odluke i ovo je rešenje koje smo mi prihvatili kao jedno od rešenja. Dakle, zaista dugo postoji, jer je praktično i ima smisla i u praksi se pokazalo kao dobro. Zahvaljumem.

Pa, kao i u prethodnom zakonu, isto mislimo da ovaj zakon treba da stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja, kao što je Ustavom i određeno. Međutim, vi ste se u svom odgovoru osvrnuli na to da ovaj naš amandman ne može da se usvoji zbog toga što je potrebno uskladiti ovaj zakon sa izmenama Zakona o privatizaciji. Obzirom da se ovaj zakon primenjuje od 1. februara 2016. godine, zaista ne vidim žurbu za tim. Pošto smo obavili pretres Predloga u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinosti i u celini. Prelazimo na 69. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste izveštaje Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na naziv glave I, naziv člana 1. i član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Zahvaljujem. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Na naziv člana 3. i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić. Član 3. govori o programu pomoći obnove. Stav 2. kaže – državne programe pomoći i obnove donosi Vlada na predlog Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Mi mislimo da se državnim programima pomoći i obnove utvrđuju mere i kriterijumi za pružanje te pomoći. Sam postupak za obnovu i saniranje oštećenih, te mislimo da Kancelarija nikako ne bi trebala da bude ta koja će biti predlagač ovog svega. Mislimo da je dovoljno da Vlada donosi program pomoći i obnove bez sugestija kancelarije koja u stvari samo treba da bude onaj ko sprovodi to. Zahvaljujem. Na naziv člana 4. i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Gordana Čomić i osam poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Na naziv člana 5. i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Dragoljub Mićunović, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Aida Ćorović i Jovan Marković. Zahvaljujem. Na naziv člana 6. i član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Gordana Čomić i osam poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Dame i gospodo narodni poslanici, ministar je takođe tu negde u blizini, članom 6. svaki građanin ostvaruje pravo na pomoć u slučaju elementarne i druge nepogode pod uslovima i u postupku propisanim ovim zakonom. Dakle, ono što se takođe ovde pominje jeste ravnopravnost sa ostalim građanima, i to bez diskriminacije. Sanacija poplava mogla je da bude mnogo bolje uređena i odrađena da je Vlada Republike Srbije zapravo obezbedila veći deo sredstava. Dakle, ne bih do kraja odgovornost prevaljivao na one koji su vršili, kao nadležni organ, koji je određen od strane Vlade Republike Srbije, sanaciju poplava, već isključivo prioritete Vlade, jer nije mnogo sredstava predviđeno za obnovu. To nije bio slučaj kada je bio u pitanju Obrenovac. Dakle, ovde ili pokušavamo da ispravimo ono što se dogodilo u Obrenovcu, čime priznajete grešku da su postojali građani prve i druge kategorije, jer imamo one koji su dobili kompletnu pomoć i imamo one koji i dan danas čekaju u redu za pomoć, a građani su Obrenovca, Paraćina, Svilajnca ili Krupnja. Tu imamo veliki problem. Da li je ovo zakon koji će definitivno u svakom narednom slučaju, ne ponovilo se nikada više, građane staviti pred zakonom u jednu jedini liniju? Imamo ponovljen slučaj da i dan danas imamo dve hiljade privrednika, da imamo neke građane koji su najoštećeniji bili u centralnim delovima i rubnim područjima Obrenovca, a do dana današnjeg nije primljena pomoć od strane Vlade Republike Srbije. Da se te stvari ne bi dešavale, moramo da damo mnogo ozbiljniji Predlog zakona, da se nikada više ne ponovi ovako sramotna obnova kao što je bila do sada. Na naziv člana 7. i član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Gordana Čomić i osam poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Na naziv člana 8. i član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Gordana Čomić i osam poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Zahvaljujem. Na naziv člana 9. i član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Gordana Čomić i osam poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Zahvaljujem.

Zahvaljujem. Na naziv člana 13. i član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Dakle, mi smo u smislu racionalizacije državne uprave podneli amandmane da se ne osniva Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, jer smatramo da nema potrebe da se gomila državni aparat, već da to može da radi komisija Vlade, i to upravo oni ljudi koji su već na platnom spisku države i koji ne moraju da primaju neke nove plate za svoj rad. Dakle, predložili smo da državne programe pomoći i obnove donosi Vlada, ali da nema komisije za upravljanje javnim ulaganjima, jer smatramo da je ona potpuno bespotrebna i da se samo multiplicira broj državnih organa i organizacija i sam postupak obnove se čini neefikasnim. Ako već imamo ministarstvo, ako imamo i ministra bez portfelja, zašto ćemo ponovo da imamo još jednu kancelariju, Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima? Na naziv člana 14. i član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Gordana Čomić i osam poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.

Zahvaljujem. Gospodine Bečiću, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, jedinica lokalne samouprave, ovaj se deo odnosi na procenu štete, bez odlaganja obrazuje potreban broj komisija. Jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju, nije bila opština Obrenovac, već Grad Beograd. Dakle, jedinica lokalne samouprave jeste Grad Beograd, ali imamo veliki problem zato što su često komisije, odnosno u ovom slučaju opština Obrenovac, radile vrlo politizovano i vodile računa i delile građane na građane prvog i drugog reda. Ono što smo imali prilike da vidimo jeste da su neki iz tog razloga, koji nisu u velikoj meri bili pogođeni, dobili sredstva mnogo pre onih koji suu mnogo većoj meri bili pogođeni. Dan danas imamo nosioce stanarskih prava. Dan danas imamo podstanare koji nisu zadovoljni načinom na koji je opština, grad ili Republika izašla u susret onoj šteti koja je nastala tokom majskih poplava. Ono što je važno jeste da potreban broj komisija mora da ima nadzor. Potreban broj komisija, koliko god da ih je, ne smeju da budu politizovane, a vrlo dobro smo svesni toga da se i tu nalaze članovi političkih organizacija. Često, što je najveća sramota, dešava se zloupotreba u najgorim slučajevima, poput ovog, dešavaju se zloupotrebe. Imali smo prilike da čitamo u medijima da su neki građani dobili sve, a da drugi nisu dobili apsolutno ništa. Nemojmo da pravimo zakone koji će uređivati tako da onaj ko ima političku vezu može da se spasi od neke elementarne nepogode, a onaj koji nema da ne može to da učini. Na naziv člana 17. i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Gordana Čomić, Goran Ćirić i sedam poslanika poslaničke grupe DS. Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Da ne ispadne da samo kritikujemo, evo, jedan dobar član, i mi smo iz jedne vrste nemogućnosti da diskutujemo i da ovo zakonsko rešenje zaista dobro obradimo, jer smatramo da mora svako da nađe vremena da o ovako važnim temama razgovaramo. Pošto nismo imali vremena da razgovaramo mi smo predložili da se ovaj zakon stavi van snage. Ali i u ovom zakonu ima dobrih stvari, i ovaj član 17. je upravo ovo što sam rekao na kraju člana 16. u malopređašnjem govoru. Dakle, član 17. je verifikacija procene štete. To je upravo važno iz prostog razloga što su često komisije politizovane i vrše nešto što se naziva političkom obnovom, a ne zaista suštinskom i istinskom od onog što se zove elementarna nepogoda. Iz tog razloga ovaj član je veoma dobar, i ja ga potpuno ovde pozdravljam, jer smatram da je veoma bitno da sa različitih nivoa moramo da kontrolišemo procese obnova sa kojih god nivoa da dolaze, da li je upitanju jedinca lokalne samouprave, da li je u pitanju gradska opština, da li je u pitanju republički nivo, svako mora da nadzire one komisije koje u ovom slučaju raspolažu javnim dobrom građana Srbije. Iz tog razloga, potpuno pozdravljam ovaj član i smatram da je u ovom delu ovaj zakon veoma, veoma korektan. Izvolite, gospodine Sertiću. S obzirom koliko kritikujete šta je Kancelarija uradila u prethodnom periodu, samo ću par podataka da dam, prosto da ne zaboravio kako je to bilo prilikom prošlogodišnjih poplava i onog katastrofalnog stanja koje smo imali u celoj Srbiji, a lako se možemo setiti šta je bilo u Kraljevu i kako je obnova u Kraljevu prošla, s obzirom da je posle toga bilo i hapšenja i sudski procesi su još u toku. Prosto da ne zaboravimo samo da je materijalna pomoć ukupna koja je isplaćena i koja je vraćena unutar obnove preko 44 miliona evra, da je za 20.695 domaćinstava širom Srbije dodeljena materijalna pomoć, da je Crveni Krst preko 330 miliona dinara dao pomoći, da je vrednost radova u obnovi kuća preko 10 miliona evra, da je zbrinuto 458 porodica, da je za 776 čak podstanarskih porodica data pomoć u iznosu od 55 miliona dinara. Pomogli smo privredi i to preko Fonda za razvoj za 1987 privrednih subjekata sa preko 500 miliona dinara, i na sve to i međunarodne organizacije i naše domaće, kao što je Transparentnost, ali i Zaštitnik građana dali su sve pohvale da su svi procesi, sve javne nabavke su urađene na vreme i dovoljno čisto, jasno da zaslužuju najviše ocene. Zahvaljujem, gospodine ministre. Na član 17. amandman su zajedno podneli 10 poslanika poslaničke grupe Boris Tadić. Izvolite, gospodine Seniću. Zahvaljujem, gospodine predsedavajći. Gospodine ministre, pošto ste već to sve naveli i neke rezultate zaista ne možemo da osporimo, čemu služi ministar za vanredne situaicije? Ako mi dupliramo i Kancelariju i ministra imamo i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koji sve to treba da obnavljaju i rade, čemu nam služi ministar? On ima neki budžet, neki kabinet i neke vozače, nadam se da ste mu dali vozača, pošto se prošle godine žalio da više nema ni vozača. Dakle, ne izlazim iz amandmana, gospodine predsedavajući, već upravo kažem ili nam nije potrebna Kancelarija ili nam nije potreban ministar. Mi smo se opredelili da je Kancelarija veliki balast i da će postupak obnove, dakle, da se razumemo, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i da će postojanje te kancelarije postupak obnove učiniti neefikasnim i zbog toga predlažem amandman na član 17. da umesto Kancelarije taj posao radi komisija koju čine nadležni ministri, pa onda i ministru za vanredne situacije, da date neki posao da radi.

Izvolite, gospodine Božoviću. Zahvaljujem.

Ovo, npr. nije bio slučaj u Kraljevu, a to jeste sada slučaj u svakom narednom slučaju elementarne nepogode. Dakle, oni koji su obnovili Kraljevo, gospodine Sertiću, su pisali ovaj zakon, to da znate. Ljudi koji su obnovili Kraljevo bez ijedne afere, oslobađajuća presuda je bila, su pisali ovaj zakon, i mi to pozdravljamo. Mi to pozdravljamo. Gospodin Milan Marković, pre svega, veoma vam je poznato, jedan od najboljih ministara u Vladi gospodina Cvetkovića. Dakle, u ovom slučaju, imamo sjajan primer kako je izvršena jedna dobra obnova od jedne strašne elementarne nepogode. To je Kraljevo. Sve što smo želeli jeste, da se taj model prenese na Obrenovac, Paraćin, Krupanj, pod broj jedan. Pod broj dva, sledeća stvar koja je veoma, veoma važna za sve one koji su nekada bili žrtve elementarnih nepogoda je sledeće, nije gospodin Blagojević niti Kancelarija, i tu ne želim da se složim sa onima koji to tvrde, imala veću odgovornost od Vlade Republike Srbije. Koliko ste im dali sredstava oni su to odradili i mislim u velikoj meri da su dali svoj maksimum. Ali, samo smatram da prioriteti treba da budu drugačije raspoređeni. Često su lokalne samouprave bile te koje nisu mogle da odgovore zadacima, a negde su odgovarale zadacima vrlo dobro, ali ne možemo za sve kriviti Kancelariju ili pojedince. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Gordana Čomić, Goran Ćirić i sedam poslanika poslaničke grupe DS. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zahvaljujem.

Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić. Izvolite. Hvala gospodine predsedavajući. Ovaj član govori o obaveštavanju javnosti o državnoj pomoći. Tako da u svom prvom i drugom stavu iskazuje obaveze jedinice lokalne samouprave na koji način to treba da urade. U stavu tri kaže – kancelarija je dužna da obezbedi dostupnost svih informacija o prilivima donatorskih sredstava, donatorima, izvršenim isplatama i primaocima pomoći u novcu, odnosno robama i uslugama putem internet prezentacije. Obzirom da se radi o državnom novcu, mi mislimo da ovaj stav ovog člana treba da se menja, te treba da glasi – Vlada je dužna da na svojoj internet prezentaciji i na internet prezentaciji Ministarstva finansija objavi sve izvore i iznose sredstava, dinamiku i način njihovog trošenja, kao i vrstu i obim procenjene i prijavljene štete i teritoriju na kojoj je šteta nastala, odnosno gde je procenjena i prijavljena, a detaljan izveštaj Vlada podnosi Narodnoj skupštini jednom mesečno, do kraja završetka postupak otklanjanja posledica elementarnih nepogoda. Ovaj naš amandman je delimično usklađivanje sa izmenjenim članom 13.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Senić. Zahvaljujem gospodine predsedavajući. Ovaj amandman predstavlja usaglašavanje sa amandmanima koji su podneti pre toga na članove 13. i 17. I opet postavljam isto pitanje – šta je posao ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije? Ćutanje gospodina ministra mi znači da on ne radi ništa, jer verovatno da može da se podiči nekim rezultatom verovatno bih njegov kolege ovde sada mogao da nam kaže nešto. Dakle, da još budemo načisto, gospodin ministar je naveo i objasnio određene rezultate koje je kancelarija imala prilikom saniranja štete od poplava, ali tu se govorilo o Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja, a mi govorimo o tome da Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima ne treba da postoji, već da njen posao treba da radi komisija koju čine nadležni ministri. Dakle, upravo i želim ovim amandmanom da promenimo da ne kancelarija, već da komisija koju čine nadležni ministri podnosi Vladi za svaku sednicu Vlade, a ne jednom u tri meseca, jer smatramo da ovaj rok koji ostavljen od tri meseca ponekad može da bude veoma dug i da se može kasno reagovati ukoliko dođe do nastanka određenih šteta, dakle, da komisija podnosi Vladi za svaku sednicu u Vladi, izveštaj u toku postupka, dodele državne pomoć, broju korisnika i procenama štete, kao i konačni izveštaj po okončanju postupka dodele državne pomoći. Takođe, predviđamo i da izveštaji koje podnosi komisija sačinjena od nadležnih ministara se objavljuju na internet stranici Vlade i ja zaista ne vidim šta je sporno u ovom našem amandmanu, osim možda mog pitanja - šta su rezultati ministra bez portfelja zaduženog za vanredne situacije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 25. naziv člana 25. amandman su zajedno podneli 11 poslanika poslaničke grupe DS.

Zahvaljujem.

Izvolite. Pa, obzirom da je naša ideja da Kancelarija za obnovu ne postoji, nego da to taj posao radi komisija Vlade, shodno toj izmeni koju smo predložili na član 13. mi predlažemo ovim amandmanom da se član 33. briše. On u stvari kaže ovako –kancelarija će danom stupanja na snagu ovog zakona od Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja preuzeti zaposlene i postavljena lica, kao i prava obaveze predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu. Znači, naš predlog je da se umesto kancelarije Vlada formira komisiju koja će se baviti time, te mislimo da je i ovaj član bespotreban u ovom zakonu.

Izvolite. Kao i u prethodnim zakonima ovde takođe mislimo da je nepotrebno kazati, odnosno reći da ovaj zakon stupa narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“ Mislim da ne treba kršiti Ustav i da treba izmeniti ovaj član tako što bi umesto reči – narednog, trebalo da stoji – osmog dana. Mi predlažemo da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku.“ Zahvaljujem. Zahvaljujem gospođo Karavidić. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na 70. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturi i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Reč ima narodni poslanik Goran Bogdanović. Poštovani narodni poslanici, poslanička grupa SDS Boris Tadić je podnela amandman na naziv Predloga zakona i mi smatramo da naziv Predloga zakona treba da se menja i da glasi – zakon o uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. Smatramo da nije potrebno da se u nazivu Predloga zakona nalazi odrednica – privremeno. Zakon se donosi na period važenja i do isteka roka ili dok se ne donese novi zakon o istom materiji i on važi. Obrazloženje koje je Vlada dala zbog čega ne prihvata ovaj naš amandman mislim da je neadekvatno jer ovde se postavlja pitanje, tj. u obrazloženju Vlade se kaže da se radi o otklanjanju okolnosti koja bi mogla da dovede u pitanje rad i funkcionisanje javnih medijskih servisa i obavljanja osnovne delatnosti tih servisa koja je u funkciji ostvarenja javnog interesa. Onda se postavlja pitanje – zbog čega je Vlada RS pre dve godine ili tri ukinula pretplatu RTS a sada ovim zakonom pokušava ponovo da uvede pretplatu i to privremeno. Samim tim se postavlja pitanje – da li je to na neki način i protivusluga koja se ovih dana dešava gde RTS isključuje prenos kad god govore opozicioni poslanici ili je u pitanju nešto drugo? Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Vesna Marjanović, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Balša Božović, zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i narodni poslanik dr Janko Veselinović. Zahvaljujem gospodine Bečiću. Vidite sad, gospodine Sertiću, pošto ste vi i dalje po ovom zakonu ovlašćeni, šta ste vi uradili. Mi smo 2014. godine 2. avgusta usvojili Zakon o javnim medijskim servisima, koji su svojim članovima 37. do 42. vrlo detaljno uređuje način naplate naknade za takse za javni medijski servis i to što smo mi tog dana, 2. avgusta 2014. godine usvojili je u potpunoj suprotnosti sa ovim što se predlaže ovim zakonom. Taj zakon usvojen 2. avgusta 2014. godine, te odredbe o naplati takse treba da počnu da se primenjuju od 1. januara 2016. godine a odredbe ovog zakona koji sada usvajamo koji je potpuno suprotan tome treba da stupe na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“ i ja pretpostavljam da će to isto verovatno biti oko 1. januara 2016. godine. Dakle, nama 1. januara 2016. godine počinju da se primenjuju odredbe o naplati takse za javni medijski servis, koje su potpuno suprotstavljene jedne drugima. U ovom zakonu koji smo usvojili 2014. godine mi predviđamo da se dobijaju nekakve uplatnice, pa da to građani popunjavaju, pa se propisuje ko propisuje način izgleda uplatnice itd, a ovde potpuno usvajamo drugi način naplate. Ne znam da li ćete vi na oba načina naplaćivati sada građanima.

Poštovane dame i gospodo, dobro veče, prvo da kažem, i da pitam da li je neko možda u međuvremenu saznao gde je i šta radi ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, koji nije tu da u Narodnoj skupštini, poštovana gospodo, brani u ime Vlade predlog zakona koji se tiče delokruga njegove nadležnosti, poštovana gospodo. Moja prva napomena povodom amandmana na član 1, da čuje i gospodin Martinović, tiče se toga. Druga stvar, ministar Tasovac je napisao predlog zakona kojim se, kako piše u članu 1. Predloga zakona, privremeno uređuje način naplate takse za javni medijski servis. Privremeno uređuje, poštovana gospodo. Gospodo, učestalost promene planova zakona je, po mom sudu, svedočanstvo jednog neozbiljnog i neodgovornog delanja u politici. Svedočanstvo, poštovana gospodo, jednog lutanja u politici. Pa, ovde smo u decembru 2014. godine, poštovana gospodo, i prethodno u avgustu 2014. godine, i krajem jula 2014. godine, upravo od ministra koji sada nije tu čuli da pristupamo reformskim izmenama Zakona o informisanju, o javnim servisima, a nakon toga smo pristupili izmenama onih propisa za koje je rečeno da su reformski propisi.

Radi javnosti, ja bih da pročitam član 1. On kaže ovako: „Ovim zakonom privremeno se uređuje način naplate takse za javni medijski servis, s ciljem otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanju rad i funkcionisanje javnih medijskih servisa i obavljanje njihove osnovne delatnosti koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa“ Naš amandman predviđa da se reč: „privremeno“ iz ovog člana briše. No, ja bih nešto drugo da pitam u vezi ovog člana. Ko je doveo do toga da mi dođemo u situaciju da posle godinu i po dana moramo da uvodimo lex specialis, odnosno da donosimo lex specialis, a tiče se naplate takse za javni medijski servis, a doneli smo set medijskih zakona među kojima i Zakon o javnim medijskim servisima, kojim je određeno da će 1. januara 2016. godine biti početa naplata takse? Ja pitam ko je odgovoran zbog toga što smo došli u situaciju da član 1. glasi ovako kako glasi? On kaže u svom drugom delu - sa ciljem otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad i funkcionisanje javnih medijskih servisa. Zaista bih želela da tu bude ministar kulture i informisanja, pa da nam on da više odgovora upravo na ova pitanja koja poslanici opozicije postavljaju. Zahvaljujem.

Dame i gospodo, uvaženi ministri koji ste našli za shodno da dođete, za razliku od ministra Tasovca, u članu 2, od 1. januara do 31. decembra 2016. godine javni medijski servis i javna medijska ustanova RTS imaće, odnosno uplaćivaće se 150 dinara kao taksa od strane građana Republike Srbije. Ovo je još jedno neispunjeno obećanje SNS, da se neće plaćati taksa kada je u pitanju javni medijski servis. Mi smo nekoliko puta postavljali pitanja zbog čega, ukoliko ne samo da ste obećali, nego i zbog čega i šta to tačno građani Srbije finansiraju? Imamo, pod broj jedan, činjenicu da se često ukidaju direktni prenosi Narodne skupštine.

Znate zašto vam isključujem?

Zahvaljujem. Dakle, još samo dve rečenice. Prva jeste da građani Republike Srbije imaju pravo da znaju šta je to što oni finansiraju, s jedne strane. S druge strane, da li će ovo privremeno finansiranje moći da se nekako promeni, pa iz privremenog da uđemo u neko drugo privremeno gde će taksa da bude viša? Dakle, imamo velikih problema da objasnite ljudima, vi imate zapravo problem da objasnite ljudima šta tačno znači taksa od 150 dinara po domaćinstvu i kako i na koji način građani Srbije plaćaju obaveze, koje na kraju ovde vidimo da nisu do kraja transparentne jer se tiču i određenih kadrovskih rešenja. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ovakav jedan amandman pokazuje besmisao svega ovoga što rade predstavnici bivšeg režima.

Znači, sada se prebacuje to što je njihova taksa bila 500 dinara, a sada je 150 dinara. Pa, hoćete ponovo 500? Pa, zato što se trenutno u Srbiji sprovodi proces reforme javnih finansija i teško je iz budžeta obezbediti sva sredstva za radio-televizije, tj. javni servis, kako ga vi zovete. Znači, teško je obezbediti sva potreba sredstva, a reč je o nekih 12 milijardi dinara na godišnjem nivou. Istovremeno, jako bi neozbiljno bilo naplaćivati od građana 500 dinara, što vi želite, jer ovim vašim amandmanima to želite. Jako bi neozbiljno bilo opterećivati kućne budžete građana Srbije zato što trenutno postoji ekonomska kriza koja je izazvana lošim vođenjem države do 2012. godine. To nema nikakve veze sa prenosima Narodne skupštine Republike Srbije. Ja se odlično sećam da od marta meseca 2003. godine do kraja septembra 2003. godine uopšte nije bilo prenosa sednica Narodne skupštine. To je očit primer kako se Demokratska stranka ponaša kada je na vlasti. Poštovan dame i gospodo, ministar Tasovac nam je napisao u članu 2. sledeće: „od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine, javna medijska ustanova RTS i javna medijska ustanova RTV, delimično se finansiraju iz takse za javni medijski servis, a delimično iz budžeta Republike Srbije“ Mi smo predložili, i evo ja i sada predlažem, da nema takse, da nema pretplate, već da se ne zavisnost i autonomija javnog servisa obezbedi time što ćemo u zakon da unesemo, da tačno određeni procenat iz budžeta ide na finansiranje javnog servisa. Kada glavni i odgovorni urednik javnog servisa zna da za narednu godinu ima sigurni novac, u tačno određenom procentu iz budžeta, da li će onda više da brine o političkim uticajima, poštovana gospodo, ili manje? Ili, poštovana gospodo, da vam na drugi način postavim ovo pitanje, kada glavni i odgovorni urednik, na primer RTS-a, iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec, dobija različite poruke, biće taksa 500 dinara, biće taksa 150 dinara, neće biti pretplate, neće biti takse, da li onda on u toj situaciji više razmišlja o mogućim političkim uticajima, ili ne? Ministar Tasovac, ovakvim predlozima, ovakvim delanjem, učvršćuje mogućnost političkih uticaja na javni medijski servis, a naš predlog je da se to eliminiše, tako što ćemo tačno određeni procenat iz budžeta za svaku narednu godinu da opredelimo, poštovana gospodo, za javni medijski servis. Evo, voleo bih da čujem, i ministra Sertića i bilo kog narodnog poslanika, šta je problem sa tim predlogom? Zašto se to ne bi moglo prihvatiti ovde, poštovana gospodo. Hvala gospođo predsednice, poslanička grupa SDS – Boris Tadić je podnela amandman na član 2. i smatramo da se stav 1. menja i glasi: „Od 1. januara 2016. godine, do 31. decembra 2016. godine javni medijski servis i to, javna medijska ustanova Radio televizija Srbije, u daljem tekstu RTS, javna medijska ustanova Radio televizija Vojvodine, u daljem tekstu RTV, finansiraju iz takse za javni medijski servis iz budžeta Republike Srbije“ Zbog čega smo ovakav amandman podneli, pre svega zbog odrednice, delimično kod izvora finansiranja, jer suština je da ta odrednica treba da se briše. Ne vidimo razlog da stoji delimično, i ako smo ovde videli da u razgovorima sa MMF i gde je bila preporuka MMF da smatraju da platežna moć stanovništva Srbije je takva da, nažalost neće moći u punoj meri i punom kapacitetu da se naplaćuje taksa. Tako da, smatramo da je ovaj amandman dobar i obrazloženje zbog čega se prihvata ovaj amandman, za nas je apsolutno neprihvatljiv, jer smatramo da Vlada na pravi način, a pre svega Ministarstvo kulture nije proučilo ove amandmane koje je naša poslanička grupa predložila.

Zahvaljujem gospođo predsednice, mi smo predložili da se briše član 3. Meni je veoma žao što ministar Tasovac nije tu da nam odgovori na neka pitanja. Jednostavno, imamo stav da taksa za javni medijski servis ne može biti naplaćivana od strane EPS, jer to nije usluga koju pruža EPS, pa je ne može ni naplaćivati. Da se ne vraćam na natpise iz novina, od 1. marta 2013. godine, gde kaže: „RTS pretplata samo preko mene mrtvog“, tadašnji prvi potpredsednik Vlade. I, da on ne bi dolazio u tu situaciji da bude životno ugrožen, jer će očigledno pretplata ili taksa biti naplaćivana, mi smo predložili da se ovaj član briše u celosti.

Istovremeno u članu 41. zakona koji mi ne stavljamo van snage usvajanjem ovog zakona se govori da će javni medijski servis svakom obvezniku do kraja tekuće kalendarske godine dostavljati 12 obrazaca za plaćanje takse za narednu kalendarsku godinu i onda će se govoriti šta će tamo obveznici raditi sa tim obrascima. Dakle, mi imamo dva člana, dva različita zakona koji su u apsolutnoj suprotnosti. Mene stvarno, ne znam ko će da odgovori, samo mi recite, molim vas, ako ne stavljamo odredbe ovog zakona koji smo usvojili pre godinu i po dana van snage u kojim se govori da će RTS i RTV slati gledaocima uplatnice preko kojih će oni uplaćivti, na koji način će se onda naplaćivati to preko računa za električnu energiju. Kažem, ne bi uopšte čudilo da ova Vlada donese odluku da građani plaćaju i jednu i drugu taksu, pa da plaćaju i preko računa za električnu energiju i da im RTS šalje obrasce koje oni trebaju da popunjavaju svakog meseca, uplaćuju kao i bilo koji drugi račun. Na stranu to što zaista imamo obećanje Aleksandra Vučića da televizijska pretplata kao što sam i obećao građanima Srbije biće ukinuta jer ja ne pripadam onom tipu ljudi koji je 12 godina obmanjivao građane Srbije i bavio se samo marketinškim trikovima. To je naša obaveza od koje nećemo odustati. Obećanje Aleksandra Vučića nemaju baš neku veliku snagu, jer su se pokazala kakva su. Ova dvazakona imaju izuzetno veliku snagu, direktno su suprotstavljena ili jedan stavite van snage ili drugi.

Poštovane dame i gospodo, sadržinom člana 3. ovog predloga zakona ministar Tasovac nam saopštava da je otkrio jednu stvar i istovremeno nam šalje dve neprihvatljive poruke. Evo šta piše u članu 3. kaže – taksu za javni medijski servis naplaćuje javno preduzeće „Elektroprivrede Srbije“ Beograd i privredni subjekti koji vrše snabdevanje krajnjih kupaca električnom energijom. Dakle, gospodin Tasovac nama kaže, nema tv-a bez struje. I, to je sada veliko otkriće za sve nas, alu uz to otkriće dve neprihvatljive poruke, poštovana gospodo, ja čitam u članu 3. ovog predloga zakona. Prvo, ministar Tasovac ovde nama kaže i to ministar koji je u odsustvu, on kaže – mediji su pretorijanska garda svake vlasti. Onda on deluje u politici da ostvaruje ovu poruku i ideju, poštovana gospodo danas, 2015. godine u 21. veku. A druga neprihvatljiva poruka, ministre Sertiću, ja mislim da se to možda tiče i vašeg resora, delokruga i vaših nadležnosti. Evo, gospođa Jerkov je to precizno argumentovala, ovim predlogom zakona saopštava se jedan predlog rešenja za jedan problem, a drugim predlogom zakona, u stvari drugim zakonom imamo već predviđen drugi način rešenja istog problema. I do čega mi sada dolazimo, poštovana gospodo, da ćemo prihvatanjem ministre Sertiću, ovog predloga dobiti neusaglašenost dva zakona. Mi ćemo, poštovana gospodo i ovde se obraćam pre svega pravnicima, da uđemo u polje ne prava u našem političkom sistemu. Pa, možemo li malo da razmislimo šta su posledice, ako ovde zavlada ne pravo, pa ja mislim da treba da sprečimo ulazak u takvo stanje, poštovana gospodo.

Zahvaljujem, gospođo predsednice. Evo, opet. Taksa je obavezni element mesečno ispostavljenog računa za isporučenu električnu energiju i u zakonu koji isto tako važi i stupa na snagu istog dana kada i ovaj predlog, može da se primenjuje zapravo istog dana kada i ovaj predlog zakona. Javni medijski servis svakom obvezniku do kraja tekuće kalendarske godine dostavlja 12 obrazaca za plaćanje takse za narednu kalendarsku godinu. Pa se objašnjava kako tamo građani plaćaju to itd. Vrlo precizno razrađena procedura u zakonu koji smo usvojili, koji se ne stavlja van snage. Dakle, 2016. godine će građani dobiti 12 obrazaca, koje treba da popune da bi plaćali RTS i od 1. januara 2016. godine će građani RTS plaćati preko računa za struju. Gospodine Sertiću, da li će građani plaćati oba ova nameta? Da li će plaćati i preko računa za struju i preko obveznica koje im šalje RTS? U slučaju da to nije tako koji ćete od ova dva zakona staviti van snage? Istog dana počinju da se primenjuju oba zakona. Zbog čega u prelaznim i završnim odredbama ovog zakona koji danas usvajamo ne piše da se neće primenjivati odredbe ovog zakona koji govori o uplatnicama koje će RTS slati građanima? Mislim, ovo je sad prosto stvar, ja ne znam, to nije stvar politike, to je prosto stvar logike, gde mi imamo dva zakona čije odredbe počinju da se primenjuju istog dana koje su potpuno jedno drugom suprotstavljena i suprotna. Neko će kršiti zakon, ili RTS koji neće slati obveznice ili EPS koji će protivzakonito naplaćivati građanima prihod koji EPS-u ne pripada. Hvala gospođo predsednice. Nažalost, pre godinu i po dana, puna su nam usta bila hvale, usvojenim setom medijskih zakone, međutim ovo je flagrantno kršenje jednog od njih. Ja neću ponoviti ono što je koleginica Jerkov govorila, nego ću samo pročitati član 4. koji kaže – taksa je obavezni element, mesečno ispostavljenog računa za isporučenu električnu energiju za sve snabdevače koji obavljaju delatnost snabdevanja krajnjih kupaca električnom energijom na teritoriji Republike Srbije, i u drugom stavu – iznos takse iskazana na računa iz stava 1. ovog člana ne ulazi u osnovicu za obračun akcize i poreza na dodatu vrednost. Ju, naopako još da se i na taj iznos obračunavaju i akcize i PDV. Međutim, interesantno je obrazloženje koje je tipsko za sve naše odbijene amandmane. Pa se onda tu ministar Tasovac i njegovo ministarstvo pravdaju kako je ovo najcelishodnije rešenje, inače je ovo najpopularnija reč u zadnjih godinu i po dana, da je krajnji rok 1. januar, da nema vremena za bilo koje drugo rešenje. Međutim, tu postoji još jedan veliki problem. Da li gospodin Tasovac i gospodin Bujošević znaju da postoji Zakon o javnim medijskim servisima koji obavezuju i jednog i drugog da senjih pridržavaju? A, ne ovako, par dana pred 1. januar dolazite nam sa leks specijalisom, naravno, bez ministra, nadležnog sa kulturu i informisanje i ministrom koji se brani ćutanjem. Znači, mi narodni poslanici, opozicija, želimo odgovore na sve ovo. Poštovane dame i gospodo, mislim da ovaj predlog zakona i u odnosu na sadržinu člana 4. stvarno zahteva strašnu zabrinutost svih narodnih poslanika. Evo daljih nelogičnosti poštovana gospodo. U članu 4. u stavu 1. piše – taksa je obavezni element mesečno ispostavljenog računa za isporučenu električnu energiju za sve snabdevače koji obavljaju delatnost snabdevanja krajnjih kupaca električnom energijom na teritoriji Republike Srbije, a onda je to naravno, povezano sa time da postoje privredni subjekti koji vrše snabdevanje krajnjih kupaca, a da to nije EPS. Pa koji su to drugi privredni subjekti? Ovde je bio razgovor o tome da takvih subjekata, gospođo Gojković, više nema. Oni su ukinuti i sada imamo jednu potpunu nelogičnost u ovom predlogu zakona nešto što ne postoji, a što treba da vrši izvesnu funkciju. Kada tome dodamo, poštovana gospodo, ja i razumem ministra Sertića, ovo pitanje nije iz delokruga njegove nadležnosti, ali je zato za nas zabrinjavajuće, ja mislim, kada ministar iz čije nadležnosti dolazi predlog zakona, koji ima toliko nelogičnosti, nije večeras tu da brani predlog zakona. Kada tome dodamo neusaglašenost ovog predloga sa onim što je važeći zakon koji će važiti i od 1. januara onda nema nikakve dileme da i građanin, ja mislim, treba da bude zabrinut. A onda dolazim i do trećeg argumenta za član 4. Evo šta je ministar Tasovac rekao, kaže – a tek kada se po uzoru, ovo je reč ministra Tasovca, a tek kada se po uzoru na Bus plus uvede RTS plus, što je ovo sada, čim komunalan policija počne da bije po kućama, to je ministar Tasovac rekao. Znam, ali nema veze sa amandmanom član 4. „briše se“

Nisam to očekivala od vas. Hteli ste da kažete nešto uvredljivo. Ćiriću, nisam ja napravila konkludentnu radnju nego osoba iza vas. Poštovani poslanici ja neću ulaziti u raspravu sa vama vezano za pravno tumačenje jednog, drugog zakona itd, ali ću vam u par rečenica ponoviti ono što je bilo objašnjenje kada smo pričali o zakonu u načelu. Potrebno je puno sredstava i puno novca da bi se današnji sistem kakav postoji finansirao, a vi znate da ni u RTS, ni u RTV nisu pokrenute nikakve reforme i mi ne vidimo ni na koji način šta se tamo uradilo. Ali, s obzirom da je to situacija takva kakva jeste, mi moramo da obezbedimo sredstva za njihovo funkcionisanje. U razgovorima sa međunarodnim monetarnim fondom i pravljenju budžeta za ovu godinu dobili smo sugestije i mišljenja da i predlog, da jedan deo sredstava za funkcionisanje treba da bude naslonjen na budžet kako bi taksa koju bi građani plaćali bila minimalna i koja bi bila takvog karaktera da najveći broj građana može da je plati. Iz tog razloga je i ovde u zakonu, a sećate se da je bilo samo do pre dan, dva u medijima puno priče oko toga koliko će taksa da iznosi, da li će da bude ponovo 500 dinara, kako će se pare trošiti na koji način. Dakle, mi smo ovde u zakon vrlo i jednostavno stavili da je taksa 150 dinara. Ovo je privremeni zakon, dakle samo na godinu dana dok se ne usvoje pravila koja će funkcionisati u narednom periodu. Ono što je takođe važno da kažem građanima Srbije. Na ovih 150 dinara se ne primenjuje PDV. Dakle, u računima za električnu energiju kada se sve obračuna stavi i PDV, na to se dodaje čistih 150 dinara, dakle nijedan jedini dinar van ovoga neće biti. Zašto ide na ovakav način? Zato što uspostavljanje sistema distribucije, naplate računa, bilo koji sistem drugačije bi koštao znatno više i sredstva bi se odlivala na naplate, a ne kroz efikasan rad javnog servisa.

Zahvaljujem, gospođo predsednice. Mi predlažemo da si ovaj amandman briše. Jedan kolega malopre dobaci i kaže – „i osta živ“ U našem narodu se kaže – „slaga i osta živ“ Mi i dalje smatramo da taksa za Javni medijski servis ne može biti naplaćivana od strane EPS-a, jer to nije usluga koju pruža EPS, pa je samim tim ne može ni naplaćivati, ali opet podsećam na obećanje da će RTS pretplata biti uvedena samo preko mrtvog tada prvog potpredsednika Vlade, izjava od 1. marta 2013. godine i da se njemu slučajno ne bi nešto loše desilo, mi smo predvideli da se ovaj član zakona briše, da on ne bi bio životno ugrožen, jer je obećao građanima da neće biti pretplate za RTS, a očigledno je da će naši građani od 1. januara sledeće godine plaćati određenu taksu za RTS. Evo, član 5. opet – mesečno fakturisan iznos takse, snabdevač, a to je EPS ili privredni subjekti koji vrše snabdevanje električnom energijom, uplaćuje na račune RTS i RTV, otvorene kod poslovne banke, najkasnije do 15. u mesecu, za prethodni mesec. Prvo, gospodine Sertiću, vama je možda poznato da su privredni subjekti koji vrše snabdevanje krajnjih kupaca električnom energijom, kako bih rekla prestali da postoje. Upravo smo o tome mnogo puta pričali ovde. Drugo, vi ste sada rekli nekoliko stvari, prvo, da nećete da ulazite u to da od 1. januara počinju da važe dva različita zakona. Nažalost, morate da uđete u to, zato što je to suština ovog problema. Sve drugo da ste u pravu, a niste, sve drugo da ste u pravu, vama 1. januara 2016. godine počinju da se primenjuju dva potpuno različita načina naplate takse za Radio-televiziju Srbije. Prvo, gde to piše? To vi možda mislite da će važiti godinu dana, možda se nadate da će važiti godinu dana, možda i znate da će važiti godinu dana, ali u ovom Predlogu zakona nigde ne piše da će on važiti godinu dana. Sve i da je tačno to što kažete, sve i da će važiti godinu dana, gospodine Sertiću, da li 1. januara 2016. godine počinju da se primenjuju i članovi od 37. do 42. Zakona o javnim medijskim servisima, a ako ne, kojim zakonom smo mi stavili van snage odredbe tog zakona ili ćemo možda doneti? Poštovane dame i gospodo, mi smo morali da intervenišemo amandmanom na član 5. u kojem piše – mesečno fakturisan iznos takse snabdevač uplaćuje na račune RTS-a i RTV-a, otvorene kod poslovne banke najkasnije do 15. u mesecu za prethodni u mesec. Ministre Sertiću, zamislimo da ste vi u pravu da je zaista dobro procenjeno da bi opterećenje od 500 dinara bilo previsoko, a da u budžetu nema novca da se finansira Javni servis. Recimo da ste vi oko toga u pravu i recimo da je dobra procena da treba da bude taksa 150 dinara, ostaje ogromni problem na koji ukazujemo i gospođa Jerkov i gospodin Senić i ja, da uprkos tome što evo ako zamislimo da je ovo dobar predlog, postoji na drugoj strani drugo zakonsko rešenje koje je već prihvaćeno i koje valjda po sili zakona mora da se primenjuje. Bilo je neophodno, ministre Sertiću, da ako se već predloži ovo rešenje jednog problema, da se onda sagleda šta sve drugo piše u zakonima, pa da se u Narodnu skupštinu pošalju izmene i dopune Zakona o javnim medijskim servisima, pa da se sva zakonska rešenja prilagode načinu rešavanja problema kako je predviđeno u ovom Predlogu zakona. Ja smatram da bi najbolje bilo da se ovaj Predlog zakona zbog neusaglašenosti sa drugim zakonom iz iste oblasti povuče iz procedure, da zakažemo novu sednicu što pre, da se pripreme predlozi dopuna i izmena Zakona o javnim medijskim servisima, kako bismo ovde, poštovana gospodo, imali utemeljenu vladavinu prava. Ministre Sertiću, mislim da je toliko stvar očigledna da ne dozvoljava čak ni nekako dalje preterano argumentovanje. Zna se šta je jedini izlaz iz ove situacije. Ne znam, ovde je opet mnogo pitanja postavljeno, koja su veoma jasno napisana u ovih 12 tačaka Predloga zakona. U tački 2) piše – od 1. januara 2016. godine, poštovani poslanici, do 31. decembra 2016. godine itd. To je tačno godinu dana. Dakle, ovaj zakon se odnosi samo na period naredne godine, od 1. januara do 31. decembra. To je jedno pitanje koje ste postavili, da nigde ne piše da će ovaj zakon trajati godinu dana i oponirali ste mom mišljenju. Da ste pažljivije pročitali, mogli biste da nađete u članu 11. stav 2. razjašnjenje tog pitanja šta se i koji zakon na šta odnosi, jer kaže – u pogledu pitanja koja se odnose na finansiranje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, koja nisu posebno uređena ovim zakonom, shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o javnim medijskim servisima.

E, sad smo došli do toga, dame i gospodo narodni poslanici, amandman na član 4. glasi – briše se. Znači, ne pročitaju šta u zakonu piše. Da su čitali zakon, znali bi da je ročnost zakona određena članom 2. Da su čitali zakon, znali bi da u članu 11. stav 2. piše koji se zakon primenjuje u kojoj situaciji. Ali, problem je u tome što poslanici bivšeg režima nisu čitali zakone ni kad su glasali za njih, a još gore, ne čitaju zakone ni kada pišu amandmane na njih.

Zahvaljujem. Da li 1. januara 2016. godine počinju da se primenjuju rešenja iz Zakona o javnim medijskim servisima koji je usvojen 2014. godine u ovoj Skupštini, kojim se kaže da će RTS slati uplatnice, 12 uplatnica, od kojih će svakog meseca građani da uplaćuju taksu za servis, ili 1. januara 2016. godine počinju da se primenjuju odredbe ovog Predloga zakona, gde se kaže da će se taksa uplaćivati direktno na računu za struju? Ako se primenjuju odredbe ovog zakona, kada smo mi u ovoj Skupštini usvojili zakon kojim smo rekli da se od 1. januara 2016. godine neće primenjivati odredbe zakona o kojima se govori o uplatnicama? Samo to je tema, samo to je pitanje i to je stvar logike, ne politike, ne bilo čega drugog, to je stvar logike, to je stvar prava i svako ko je pošten može da prizna da je ovo jedna nelogičnost, koja mislim da je stvarno stvar, prosto, ne znam, neverovatno mi je da mi uopšte o ovome ovoliko razgovaramo, zato što je najlogičnija stvar na svetu da se jedan od ovih zakona povuče ili jedan od ovih zakona stavi van snage.

Poštovane dame i gospodo, podneli smo amandman na član 6. i povodom rasprave o ovom amandmanu, nadovezujemo se na istu argumentaciju koja se tiče takse. Gospodin Arsić i gospodin Sertić su sada nama objasnili da je stavom 2. člana 11. ipak uređeno da, kada se tiče ovog zakona o javnim medijskim servisima, ovim predlogom o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis zapravo stavljaju van snage odredbe Zakona o javnim medijskim servisima, koje se preklapaju sa onim što je rešenje u ovom Predlogu zakona. Ali, ja mislim, poštovana gospodo, da to možda može da bude i jedno tumačenje, ali da to ne mora da bude jedino tumačenje. Na primer, ako neki građanin, iz nekih razloga, a bilo je mnogo takvih, odluči da ne plaća, na primer, taksu, evo, neka nam gospodin Arsić kaže, ili gospodin Sertić, na koji zakon da se pozove, sa obrazloženjem da ne plaća, na primer, taksu koja je sada uređena, 150 dinara? Evo, ja vas molim, poštovana gospodo, da se to ovde objasni. Čak i da prihvatim objašnjenje gospodina Arsića, to onda samo znači da zaista ovde pravimo krpeže od zakona. Jer, jednim predlogom zakona kojim se privremeno nešto uređuje, mi sada stavljamo van snage jedan zakon koji je ministar Tasovac ovde predstavio kao reformski, koji će da osvetli Srbiju sa svih mogućih strana, da obezbedi slobodu govora, izražavanja mišljenja, itd. Da li je to Pažljivo sam se pripremao i za raspravu o ovom predlogu zakona, da svaka reč i rečenica precizno oslikava ovu moju analizu. I vi ste saglasni sa mnom, ja vidim. Hvala. Kolege poslanici, da je predlagač amandmana pročitao ceo član 6. znao bi o čemu se radi, a ne što je napisao – briše se. Ja poštujem tu želju da poslanici napišu – briše se, to je način njihove političke borbe. Ali, bar neka pročitaju šta traže da se briše. Jer, na član 8. je podneo isti amandman – briše se, a to pitanje oslobađanja regulisano je članom 8. U zakonu lepo piše, članom 11. je regulisano koji se delovi kog zakona primenjuju. I oni koji pišu amandmane – briše se, naravno da odmahuju glavom, jer naš narod kaže: „Džabe je ćoravom namigivati i gluvom šaputati“ Molim lepo, neka angažuju eminentne pravnike, ne političke nego prave, neka stave pred njih i jedan i drugi zakon, da im ljudi nešto objasne i da ih nauče, da ih pripreme za sednice Skupštine, da imaju kvalitetne rasprave, a ne samo političke.

Član 7: „Snabdevaču na ime obavljanja poslova fakturisanja i naplate takse RTS i RTV plaćaju mesečnu naknadu u visini od 3% od iznosa prenetih sredstava RTS-u i RTV-u po osnovu takse“ Sada ne samo da više građani ne plaćaju preko nekih uplatnica koje im RTS šalje, kako je to definisano zakonom koji stupa na snagu za pet dana, nego sada i snabdevač, odnosno EPS uzima tu sada već i nekakvu proviziju za uslugu koju obavlja po zakonu koji stupa na snagu za istih tih pet dana. Ovo što vi kažete da piše u članu 11, čini mi se, to ne piše u članu 11. Nigde ne piše da li od 1. januara 2016. godine građani plaćaju taksu za RTS po jednom zakonu, ili plaćaju po drugom zakonu, a u tom momentu oba zakona će važiti. Druga stvar – šta će biti sa građanima koji ne plaćaju? Hoće li njih da tuži RTS? Ko će te dugove da naplaćuje? Hoće li odgovarati zbog računa za električnu energiju ili zbog uplatnica? Znajući vas, uopšte nas ne bi čudilo da je ovo zato što ćete vi početi od 1. januara na oba načina da naplaćujete taksu, pa nek plaćaju ljudi i po jednom i po drugom zakonu, jer para nikad dosta, pogotovo onih para koje daju građani sa smanjenim platama i penzijama. Prosto pitanje, jedno jedino, ostaje neodgovoreno – da li 1. januara 2016. godine građani plaćaju RTS preko uplatnica preko računa za električnu energiju? Član 7. glasi: „Snabdevaču na ime obavljanja poslova fakturisanja i naplate takse RTS i RTV plaćaju mesečnu naknadu u visini od 3% od iznosa prenetih sredstava RTS-u i RTV-u po osnovu takse“ Ja se isto kao i koleginica Jerkov pitam da li će građani od 1. januara, odnosno u toku januara meseca, dobiti uplatnice koje su predviđene Zakonom o javnim medijskim servisima? Interesantno mi je obrazloženje koje je dato, a inače je tipsko, koje, između ostalog, kaže: „U tom smislu taksa za javni medijski servis kao javni prihod privremeno će biti naplaćivan od strane snabdevača, krajnjih kupaca, električnom energijom, a javni servisi će sa snabdevačem zaključiti ugovor kojim će se bliže urediti postupak u vezi sa fakturisanjem takse, uplatom sredstava“, itd, itd. Verovatno će i ovih 3% iznosa koje se plaćaju snabdevaču za uslugu biti deo tog sporazuma. Međutim, ja imam drugo pitanje, hipotetičko pitanje – šta će se desiti onoga momenta kada, recimo, ne razgovaraju ministar Tasovac sa direktorom EPS-a, gospodinom Obradovićem? Šta ako se desi da budu u zavadi gospodin Bujošević i gospodin Obradović? Volela bih da znam ko će u tom slučaju arbitrirati? Hvala. Nemam drugog načina, s obzirom da je i gospodin Arsić pokušao da objasni, i ja sam pokušao u nekoliko navrata i ponoviću ponovo sada – građanima Srbije, dakle, od 1. januara samo jedna taksa od 150 dinara će biti naplaćivana kroz električno brojilo. Ne postoji nikakav drugi dokument, nikakav drugi zakon, koji definiše kako će od 1. januara do 31. decembra 2016. godine biti naplaćivano, putem nekakvih uplatnica ili nečega drugog.

Ministar je rekao da mi lažno govorimo, neistinito govorimo da je usvojen Zakon o javnim medijskim servisima, koji je objavljen u „Službenom glasniku“ Republike Srbije broj 83/214 i 103/215, u čijem članu 41. piše: „Javni medijski servis svakom obvezniku do kraja tekuće kalendarske godine dostavlja 12 obrazaca za plaćanje takse za narednu kalendarsku godinu. RTV dostavlja obrazac iz stava 2. ovog člana, odnosno korisnik … na teritoriji Pokrajine Vojvodine… obveznik plaća taksu na mesečnom nivou i to do 5. u mesecu“, pa objašnjava kako uplaćuje, itd. Molim vas, gospođo Gojković, kako može ministar da kaže da ne postoji nikakav drugi dokument kojim se definiše drugačiji način plaćanja takse? Evo ga, gospodine Sertiću, usvojili smo ga u ovoj Skupštini, a to što vi za njega ne znate, nemojte se ponašati kao gospodin Babić, pa kad vi nešto ne znate – to ne postoji. Prosto, usvojili smo zakon koji govori nešto potpuno drugačije i odredbama ovog zakona, a to je moguće, sada smo imali kod vas nekoliko zakona gde smo u prelaznim i završnim odredbama rekli da usvajanjem ovog zakona prestaje da važi član taj i taj tog i tog zakona itd. Ako je namera da se primenjuje samo ovaj zakon o kome danas raspravljamo, zbog čega ne piše da prestaje da važi član 41. Time bi se izbegla sva problematika koju sada imamo. Inače, član 8. je jedan od retkih članova koji nije u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o javnim medijskim servisima, zato što kaže da se oslobađanje od obaveze plaćanja vrši u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima, ali pošto je ceo zakon suprotan ostatku… Poštovane dame i gospodo, u članu 8. piše - Oslobađanje od obaveze plaćanja takse vrše RTS i RTV u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima. Mi smatramo da taksa ne treba da postoji i, shodno tome, ne treba da postoji ni oslobađanje od obaveze plaćanja takse, jer nema šta da se oslobodi. Moram da kažem ovde da će Nova stranka da pokrene peticiju za ukidanje ove takse. Jer, smatramo da je najbolji način da se obezbedi nezavisnost i autonomija javnog servisa taj što ćemo da se dogovorimo ovde u Narodnoj skupštini, svi mi na jednoj sednici Narodne skupštine, da novac za finansiranje javnog servisa ide direktno iz budžeta, poštovana gospodo. Zato što će to biti najsigurniji način da se obezbedi nezavisnost i autonomija javnog servisa. Voleo bih da se ovde neko od narodnih poslanika npr, ili naših gostiju iz Vlade javi za reč da nam objasni kako ja nisam u pravu kada nudim ovaj alternativni predlog u odnosu na ono što je, gospođo Gojković, predlog Vlade Republike Srbije. Siguran sam da nijedan glavni urednik, dakle ko god da je to, javnog servisa neće toliko da brine o političkim uticajima ako zna da naredne godine raspolaže tačno određenim novcem oko kojeg smo se mi ovde dogovorili u tačno određenom procentu iz budžeta. Dakle, on zna da je taj novac već opredeljen, može da priprema programe, da menja programe, da pravi naravno uređivačku politiku sa znanjem da mu niko taj novac ne može oduzeti, poštovana gospodo. Dame i gospodo narodni poslanici, članom 8. regulisano je oslobađanje takse za plaćanje i RTS-u i RTV-u. Pitanje koje muči pojedine kolege poslanike, osim što je regulisano članom 11. stav 2, regulisano je i članom 37. Zakona. Ne može RTS da donese sada u ovom trenutku odluku o uvođenju takse. Pročitajte član 37. stav 2, pa će to da vam bude jasno. Da li ćete da glasate za njega ili ne, ali ga pročitajte da biste o njemu diskutovali.

U članu 9. piše - Visina takse jedinstvena na celoj teritoriji Republike Srbije, utvrđuje se u mesečnom iznosu od 150 dinara. Zakona o javnim medijskim servisima, za koji gospodin Sertić tvrdi da ne postoji, piše - Odluka o utvrđivanju visine takse, utvrđena stavom 2. ovog člana, donose upravni odbori RTS i RTV zajednički, na osnovu analize… itd. Odluka o utvrđivanju visine takse objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ Gospodine Sertiću, da li je Vlada Republike Srbije upravni odbor RTS-a i RTV-a? I, da li ovaj predlog zakona koji se nalazi pred nama „Službeni glasnik Republike Srbije“ Zato što u zakonu koji smo usvojili piše da će odluku o visini takse doneti Upravni odbor RTS-a i da će ona biti objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a odluku o visini takse je donela Vlada Republike Srbije i objavljena je u Predlogu zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Ja sam narodni poslanik, ne odričem se nadležnosti narodnog poslanika. Vlada je predložila, narodni poslanici donose. Isti oni narodni poslanici koji su i glasali za taj zakon. I Upravni odbor RTS-a nije doneo odluku o visini takse. Ne može da se primenjuje u 2016. godini. Ljudi, šta vam je?